Evo kolegice i kolege jest da smo izrazito malobrojni, ali vrijeme je da počnemo, pa ću ja zamoliti sukladno redoslijedu pojedinačnih rasprava da sada riječ uzme uvažena zastupnica Dragica Roščić. Pozdravljam glavnog državnog revizora i sve njegove suradnike, u velikom su broju tako da mi je drago, oni su tu dosta čak i u većem broju nego inače hajmo se tako izraziti. Ono na što bih se ja osvrnula danas imamo objedinjenu raspravu triju izvješća, a ono na koje ću se osvrnuti u svojoj raspravi je ono koje procjenjuje učinkovitost nadzora u trgovačkim društvima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. 99 trgovačkih poduzeća u vlasništvu jedinica lokalne samouprave je u ovom izvješću uzeto u obzir, odnosno ocjenjivana je njihova učinkovitost nadzora, te 29 trgovačkih društava učinkovito su nadzirali vođenje poslova. 65 trgovačkih društava su učinkovito nadzirali vođenje poslova svojih, znači društava pri čemu su potrebna određena poboljšanja. Na žalost pošto ja dolazim iz ovog područja podbiokovlje i predstavljam jedinice lokalne samouprave na tom području među 4 na žalost poduzeća čiji nadzor nije bio učinkovit su potrebna određena poboljšanja je makarski Komunalac. Ja se ovdje ne bih osvrtala, ovo je prvi put da imamo, mislim ovo su dokumenti gdje analiziramo lokalno detaljno poduzeća iz Senja, iz Bakra, Bjelovara, Metkovića i imamo detaljne podatke koji direktor imenom i prezimenom, koji nadzorni odbor, koja je skupština kako upravljala u razdoblju 2014. i petnaeste. Ja se ovdje ne bih osvrtala na taj dio niti prozivala nekoga poimenično, niti ovo svela na raspravu SDP-a ili HDZ-a. Ali želim jasno da prođemo kroz neke detalje ovog izvješća. Ovo izvješće nam može govoriti da su neka poduzeća neučinkovita, ova četiri sigurno i jesu, a može biti i nama smjernica da napravimo određena zakonska poboljšanja kako bismo olakšali trgovačkim društvima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Znači cilj mi nije nikako iznošenje ovdje prljavog rublja, ali doista među, ako se nalazite među 4 neučinkovita poduzeća onda je potrebno provesti obilne promjene u takvom društvu. Na stranici 4. ovdje je definirano područje djelovanja makarskog Komunalca koji se osim odvozom smeća i gospodarenja otpadom u cjelini bavi i turističkim uslugama, pomorsko-agencijskim poslovima. Budućim zakonskim rješenjima se predviđa da se takva društva komunalna neće moći baviti svim tim ostalim stvarima, odnosno financirati te nekakve nedostatke koje imaju u tom dijelu gospodarenja otpadom sa ovim drugim aktivnostima. Ovdje na stranici 7. vidimo da u Nadzornom odboru spomenutog poduzeća struka i kvalifikacija članova Nadzornog odbora nije bila odgovarajuća, a izbor direktora provodi samo Skupština. Skupština se sastoji od jednog člana gradonačelnika. Znači direktor niti u jednom pisanom dokumentu nema koje su njegove obveze pred Nadzornim odborom. Ovdje je znači procijenjeno da članovi Nadzornog odbora u makarskom Komunalcu na tih 5 sjednica na koje su došli 2014. i 2015. da su zaslužili tih 1000 kuna koje su dobili po svakoj sjednici Nadzornog odbora, jer je društvo ostvarilo dobit. A ostvarilo je dobit zato što se ne bavi samo smećem, nego se bavi znači turističkim uslugama, pomorsko-agencijskim poslovima. Cijela hrvatska javnost je bila upoznata da grad Makarska odvozi smeće 550 km dalje i da dnevno mu nastaju troškovi od 30000 kuna. I jednostavno oni su te svoje troškove koji su nastajali financirali iz onih aktivnosti kojima se u drugim mjestima, općinama i gradovima u susjedstvu hrane stotine obitelji. Znači iznajmljivali su ležaljke, imali su koncesije po lučici i s time su ostvarili dobit. Ali je problem da, znači nisu učinkovito vodili onaj dio poslovanja dobro koji se tiče samo smeća. To naravno nije problem samo u njima. Sami grad Makarska ima preko milijun noćenja i jasno je da se tu stvara dosta smeća i da sa nacionalne razine nisu riješena pitanja gospodarenja otpadom, nije riješen regionalni centar, regionalno odlagalište otpada. Ali situacija je sada takva da će se sa državne razine morat raditi puno aktivnosti, dolazit će puno novih propisa, puno toga će se trebat usvojit kako bi gospodarenje otpadom bilo učinkovito. Ako na terenu imamo poduzeće koje u planiranje ne uključuje, znači Nadzorni odbor, gdje Nadzorni odbor uopće ne daje preporuke upravi društva onda je upitno da li će sve te izazove uspješno savladati takvo trgovačko poduzeća. Predsjednik Nadzornog odbora, on jednostavno pisano se izjasnio da iako on pregledava dokumente, ako mu vjerujemo na riječ o tome se uopće ne sastavljaju zapisnici. Nema prethodne suglasnosti, ovo je jako zanimljivo na pojedine odluke jer nije bilo situacije koja je zahtijevala da jedan nadzor u takvom društvu da prethodnu suglasnost. Ovdje bih isto tako pročitala, znači na stranici 13. također nije se zahtijevalo obavljanje poslova kontrole određenih poslovnih aktivnosti u cilju smanjenja rizika poslovanja, preventivnog djelovanja i zaštita imovine. Jer prema obrazloženju predsjednika Nadzornog odbora ne želim ga nikako imenovati nije bilo okolnosti koje bi to zahtijevale. Visina primitaka direktora je utvrđena na temelju ugovora koji je s njim zaključila skupština, odnosno jedna osoba gradonačelnik. Nadzorni odbor nije raspravljao o primjerenosti visine primitka uprave. Znači, tu je jako specifično ako sad se vratimo u nekakve konkretne situacije da 2014. smo alarmirali cijelu hrvatsku javnost o problemima tog poduzeća, a smatrali smo da nije bilo takvih odluka i takvih okolnosti u kojima bi uključili odluke koje donosi uprava, odnosno jedan član direktor nadzor odnosno Nadzorni odbor. Tako da pozivam predstavnike grada Makarske, ja ih nisam senzacionalistički na to upućivala, nego ono stvarno i suštinski da dobro prouči ovaj izvještaj. Vidim da su imenovali novi Nadzorni odbor, da doista prema svim preporukama Državne revizije naprave izmjene. Jer ne možemo prezentirati izvješće Državne revizije naravno tu ima dosta preporuka. I dobro je i nije ništa strašno ako poduzeće dobije nekoliko preporuka pa se poboljša, pa iz godine u godinu bolje radi. Ali ako dobijete ocjenu da od 99 poduzeća spadate u 4 koji nisu imali učinkovit nadzor sa potrebnim, značajnim poboljšanjima znači da je stvar ipak alarmantna.

Evo tek kad sam došla raditi u Hrvatski sabor, znači na Odboru za financije, krajem 2016. ono što je bitno da se učinkovitim nadzorom oštećuju građani grada Makarske svakodnevno. A ukoliko pred takvo poduzeće dolaze novi izazovi, a činjenica je da dolaze, da se oni bave jednom problematikom koja je složena, koja nije jednostavno, da jednostavno u budućnosti sa takvim načinom uprave i vođenja će ugroziti sveukupni znači turizam i grada, a i vidimo šta kakve to posljedice donosi na nacionalnoj razini.

Upravo kad ste bili govorili o temama kojima se bavi komunalno poduzeće, tu je zapravo pitanje emisije, radi čega se osniva komunalno poduzeće. Ja ne znam, da je igdje osnovano komunalno poduzeće da bi se bavilo s nečim što su gospodarske djelatnosti koje pripadaju pod privatni sektor. Ali čini mi se da je u vašem slučaju upravo to da, tamo gdje ne možeš ostvariti, ne možeš maksimizirati učinke, gdje ne možeš biti najbolji, onda kroz takve visoko dohodovne djelatnosti kao što imate, pokušavaš nadoknaditi. I zapravo prikrivaš jednu stvarnu prijetnju, a to je da onim osnovnim djelatnostima trgovačka društva koja su u vlasništvu lokalnih ili regionalnih vlasti ne funkcioniraju. Evo, takvih primjera imamo i kod mene, nedavno je bila jedna rasprava gdje se upravo vodilo o tome, tko treba voditi trgovačko društvo, ako je npr. predsjednik uprave imenovan. Došlo je to trgovačko društvo u probleme, provedena je predstečajna nagodba, nakon toga trgovačko društvo nastavlja činiti isto tako negativan rezultat. I nadzorni odbor kaže da je to u redu. Mislim i onda stvarno trebamo propitivati, ne samo dal su sve odluke ispravne u skladu sa statutima, sa odlukama skupštine, nego i sama učinkovitost njihovog dijela. To je nešto što nedostaje. Nažalost nije u vašem toliko opsegu rada, možete procijeniti nešto, ali je jako teško to mjeriti. Ali je veći je problem, da li mi možemo u budućem vremenu postaviti standarde mjerenja, kako će se uprave i nadzorni odbori, upravi u onome što provode, nadzorni odbor ono što nadziru voditi. Evo sad, imali smo raspravu o novom zakonu o poljoprivrednom zemljištu.

Upravo tako, mislim ne tješi me što je ovo poduzeće u susjednom gradu, ne u onome u kojem sam ja, ali svejedno, to je područje kojega predstavljam. Tako da ovo ima 3 nekakve dimenzije. Znači, onu dimenziju zakonske regulative, jer mi vidimo, da se eto netko dosjetio, da iako je osnovano od strane jedinica lokalne samouprave, da se bavi komercijalnom djelatnošću, tako da to treba ograničiti i u tom smjeru se ide. Ali evo, nažalost, nekom je to palo napamet.

Nažalost, tu je ono gdje iz ovog izvještaja Državne revizije učinkovitosti nadzora, možemo iščitati i te ostale podatke, da se uopće ne gledaju brojke, da se uopće ne gleda financijska održivost, jer ovdje u biti jasno vidimo da jednostavno u nadzornom odboru u nadzoru se nisu davali podaci o rentabilnosti društva, dosta pisanih tih dokumenata fali.

Što Državna revizija, ne može pokucati na vrata i reći želimo imati uvid u vaše poslovanje. Tamo se radi o milijardama. Vi ćete reći, gospodine Pernar vi ste jedan demagog, vi tu bacate neke priče itd. Zašto nedate konkretan prijedlog? Evo dame i gospodo iz HDZ-a, Most vam je stavio prijedlog zakona kojom se Državna revizija pušta u HNB. Vi ste svi iz HDZ-a glasali protiv tog prijedloga zakona. E tko je tu sad demagog? Tu ste vi pokazali da tobožnje se zalažete da podržavate rad Državne revizije, a zapravo što, vi podržavate njen nerad, jer ne dozvoljavate njen ulazak u najvažniju državnu instituciju, HNB. Druga stvar, davali ste očito po političkoj liniji, milijunske kredite Agrokoru, kredite za koje ste znali da nikada neće biti vraćeni, na osnovu čega? Zašto? Ne mora Državna revizija ući kod Ivice Todorića i reći daj ti nama knjige pošalji. Nego on plati nekog revizora, ovaj mu napiše što god hoće i doviđenja. Znači sva poduzeća koja dobivaju milijunske kredite od države moraju također biti obuhvaćena Državnom revizijom. Jer inače se može dogoditi situacija kao danas, da milijuni nestanu u vjetar i da nitko za to ne odgovara.

Ja čak i prihvaćam da vi možete sada doći tu u 3 i 15 i pitati ono što vas zanima nevezano za temu jer su vam nekakve ključne riječi povezane sa ovom današnjom temom, ali bi onda očekivala da konkretne informacije i teme koje su se baš u raspravi spominjale vezane za ulazak Državne revizije u HNB spomenete pa onda možemo konkretno.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege. Pa evo danas je bilo dosta neistina ovdje iznošeno, ja sam čovjek koji voli govoriti u argumentima, papiri crno na bijelo pa dokažimo to što smo govorili. Dakle govoreno je ovdje da je neko nekad dao nekoj firmi, vjerojatno se misli na firmu Adriakamen u koncesiju. Dok je Andrija Mikulić bio suvlasnik nikada nije dodijeljena koncesija nego eksploatacijsko polje. Ali obzirom da ovdje u Hrvatskom saboru imamo dvije vrste saborskih zastupnika, jedni su oni koji su specijalizirani za pojedine rasprave, a jedni su liječnici opće prakse koji znaju sve i govore o svim temama ili ih neko priprema, pa bilo bi dobro da ih pripremi kvalitetno, argumentirano ili se pripremaju iz tiska. Ali to govori o njima ne o nekom drugom. Dale to je jedna stvar. Eksploatacijsko polje ne koncesija, ali za to trebate imati određeni kvantum znanja, malo proučiti legislativu i vidjet što je koji pojam u pojedinoj legislativi.

Pa dozvolite da kažem da troska nije mineralna sirovina za početak i da ljudi koji su nelegalno eksploatirali, kolega je naveo Ciglanu Sinj, su pisali pismo institucijama Hrvatske države da trosku tamo dovezu. A znate zašto? Da bi prikrili nelegalnu eksploataciju, upravo oni iz Sinja. Nema toga. Koordiniranom akcijom inspektorata odnosno Ministarstva gospodarstva to je spriječeno, sve druge institucije su bile uključene, to je javno dostupno svim, ali treba proučiti materijale, treba se pripremiti za nešto. To je što se tiče Ciglane Sinj.

Imali smo kraj jednog grada jedno polje, kraj grada Metkovića gdje je bila nelegalna eksploatacija jednog gospodina, pa bez obzira na pripadnika ove ili one stranke on je procesuiran, platio je sve kazne i sada je uveden red. Prema tome, neke stvari radi istine trebaju se reć. 400 obitelji živi od Jadrankamena od 1905. godine. Ja ne ulazim sad, to nije stvar bila je inspekcija oko stečaja procesa koji su nastali, ali hrvatska javnost neke stvari treba znat. Kamen Pazin, šta i ta polja ćete zatvarat? Dobro da to nije u ingerenciji Hrvatskog sabora. Ali ajmo se vratiti na meritum stvari. Dakle otprilike negdje 4000 godina prije Krista su prve stvari bile koje su se javile vezano za eksploataciju zlata u Egiptu, pa onda prva karta s tog područja prije 3000 godina, dakle to je nešto što moramo znati kada pričamo o mineralnim sirovinama i o rudarstvu. Neću sada govoriti oko Austrije, oko Njemačke, oko rudnika soli, ugljena itd. onaj ko želi nek to malo pročita. Ono što je bitno evo nedaleko od nas Zagrebačka gora Medvednica u 17. stoljeću počinje eksploatacija olova, bakra i srebra, dakle mi imao povijest vezanu za taj dio. Naš kolega Demtlika je iz Istre, vezan je za rudarstvo, zadnji ugljenokop je zatvoren '99., 1999. u RH, ali ugljen nije sinonim za rudarstvo. Dakle mi imamo temeljem zakona i energetski mineralne sirovine i sirovine za industrijsku preradu i arhitektonsko građevni kamen koji se toliko često spominje koji ima svoju povijest od Amerike, Bečkih dvora, Dioklecijana itd. Ono što držim da je još možda jedan podatak, negdje oko 10500 rudara vam je bilo kada je ugljenokop bio vezano za Istru, nekoliko lokacija. Dakle pričamo od 10500 ljudskih života i obitelji. Ono što je bitno i to sam vidio u izvješću revizije, taj sastanak pozivam se ožujak 2017. gdje je koordinacija između tijela, jedino tako može biti rezultat, jedino na taj način nikako drugačije. Zabadava vi imate nadzor, nešto utvrdite ako nemate putem pravosuđa jednu koordinaciju vezano za procesuiranje tih stvari. I opet ću ponoviti, između tih institucija i jednih i drugih možemo puno naučiti odnosno učili smo. Nije slučajno da se kaže da je rudarski zakon pisan znojem i krvlju, ima to razloga zašto je to tako. Dakle tu je puno stvari bilo govoreno paušalno, površno. Što znači sanacija? Čuli ste neke ljude koji su se time bavili, što znači sanacija i koje vrste sanacija imamo. Prema tome, tehnička i biološka. Tehnička je sanacija ona sanacija koja se izvodi sukcesivno, sukcesivno sa eksploatacijom. Ali neke stvari trebate znati jednostavno ako se njima bavite, rekao sam u uvodnom djelu što mislim o liječnicima opće prakse u smislu da znaju o svakoj temi sve. Kada ne ispunjavate određeni uvjete iz koncesije a da bi govorili o tome u kojoj fazi je nešto, morate znati koncesija što je i koji su to uvjeti. Kada dolazi do raskidanja koncesije, ovdje je rečeno da se to ne čini jutros. A ja ću vam reći da je 15 koncesija u Ministarstvo gospodarstva raskinulo, i oko 60 eksploatacijskih polja u Hrvatskoj je izbrisano, preuzela ih je RH. Idu natječaji za ta polja, natječaji. Javni natječaji. Prema tome, procedure su tu jako dobro znane. Ono što vam želim reći još to je, da u Hrvatskoj otprilike danas imate 140 istražnih prostora i negdje oko 860 eksploatacijskih polja. Istražni prostor je preduvjet di nešto utvrđujete dal ima ili nema mineralnih sirovina. Prema tome, danas imate oko 350 trgovačkih društava i obrta koji se bave ovom djelatnošću. Negdje oko 8, 8 i pol tisuća ljudi direktno je vezano a kad dodamo tome transport, kad dodamo tome prijevoz, onda vam je u tome segmentu oko 20 tisuća ljudi što direktno, što indirektno vezano u RH za tu djelatnost. Prema tome, svi oni što je rekao kolega Šuker koji su kao iz nekog sna se probudili, interesantno dok su bili na onoj strani Markovog trga, nisu spoznali te probleme.

Imali ste gospodo, ministre koji su bili u Vladi, jedino što su učinili to su učinili da su digli ruku protiv svog kolege s kojim su do jučer zajedno radili ali to je neka druga tema. Prema tome, nikada nije dodijeljena koncesija nego eksploatacijsko polje, to treba znati razlike, malo vidjet.

Prema tome, najmanje što očekujem. Očekujem da se ovdje u ovom Parlamentu govori istina, neki dan sam slušao propovijed jednog biskupa koji kaže da ljudima treba oprostit jer ako im ne oprostiš nije to kazna za njega, to je kazna za tebe koji nisi oprostio, prema tome ja ću vam oprostiti jer mislim da to govorite iz neznanja. Hvala lijepa. Imamo nekoliko replika, prva je uvaženog zastupnika Nikole Grmoje. Poštovani potpredsjedniče. Hvala vam kolega Mikulić što te tako velikodušan, što mi opraštate na tome što sam umjesto eksploatacijskog polja rekao koncesiju, ali to ne mijenja meritum stvari. A meritum stvari je takav da je tvrtka u kojoj ste vi bili suvlasnik, i u kojoj je bila žena gospodina Krasića dobila to eksploatacijsko polje, da bi ta firma onda koje dobila to polje koje je vrijedno milijarde bila prodana, evo sad ću vam reći točno za koliko. Za 70 tisuća eura. I vi sad mene želite ovdje i hrvatsku javnost uvjeriti da tu nešto ne smrdi. A ja kao razuman čovjek vidim da tu nešto nije u redu. I da čovjek koji je bio u Odjelu za rudarstvo, i vi koji, sami ste priznali da ste bili pomoćnik, da imate paralelno firmu sa suprugom od tog gospodina Krasića, i da ta firma dobiva ta eksploatacijska polja. Pa ja znam da institucije nisu ništa dokazale, pa u tome i jest problem ove Hrvatske u kojoj mi cijelo vrijeme pričamo, ja i kolega Bulj. To jest problem, to jest problem.

Idete, tražite vozačku dozvolu a imate liječnički, niste položili testove. Na osnovu eksploatacijskog polja koje je osnova svega što se tiče eksploatacije u RH se ne može eksploatirati. Prema tome, nije se, pa dozvolite, nije se eksploatiralo. I iznositi neistine. Rekao sam, a sad ću vas podsjetiti jer je ponavljanje majka znanja, pa je dobro za budućnost. 24. srpnja 2004. sam ja imenovan za pomoćnika. U studenom 2003. je HDZ dobila izbore, a vi pogledajte kad sam ja prodao svoj udjel u trgovačkom društvu. Pa će hrvatska javnost vidjet tko govori a ko ne govori istinu. Ali to još uvijek nije ono što ste vi radili pa imali po modelu MOST-a javne natječaje, pazi čuda, baš u Metkoviću ste zaposlili svoja dva rođaka. To je što se tiče toga. Meni zamjerate kad vam kažem ono što su fakti i činjenice, a to je da ste parkirali na mjesto za osobe sa invaliditetom. Znate što na znaku gore piše kolega Grmoja? Ako ste mi uzeli mjesto za parking želite li uzeti moj invaliditet? Pa zamislite, platili ste kaznu i time se hvalite. Pa zamislite što bi radili da ste u prilici da radite? Dakle, kad govorite, ja ovo govorim fakte i činjenice, a vi iznesite papire pa ćemo se suočiti di god treba oko toga.

Rekao je gospodin Mikulić da neki zastupnici ovdje se ponašaju kao političari opće prakse i njegova nauma, njegova nakana je bila reći da ne bi trebali zastupnici biti upućeni odnosno poznavati širok raspon tema, nego bi trebali samo neki uži i samo o tim užem rasponu tema bi trebali diskutirati. Međutim, što gospodin Mikulić, što mu je promaknulo? Pa promaknulo mu je to da kada dolazi glasovanje u Saboru onda glasuju svi zastupnici, a ako zastupnici nisu upućeni u temu kako onda oni glasuju gospodine Mikuliću? Znači vaše kolege iz HDZ-a znači ne glasuju zato jer su upućeni u temu. Oni zapravo, dobro ste rekli, oni nemaju pojma o temi jer oni nisu prisutni kad se o temama raspravlja, nego samo dođu petkom u podne i glasuju za ili protiv ovisno kako vam kaže direktiva predsjednika kluba. To je ta vaša politika. A druga stvar, ono čega fali vama gospodo u HDZ-u su političari opće prakse. Jer kad bi imali političara opće prakse tada bi ti političari imali širinu. Kad bi imali širinu vidjeli bi u kojem smjeru vode Hrvatsku i shvatili bi smjer je krivi, trebamo nešto mijenjati.

A stvarnost je takva da zapravo kontinuirano propadamo i to posljednjih 27 godina neovisno koje su Vlade na vlasti.

Uvaženi zastupniče Pernar, meni je žao ali potrebito je da se ljudi koncentriraju i slušaju što netko govori. Ja nisam rekao političari opće prakse, nego je opasno za ovu državu kada ljudi koji su dobili povjerenje ovdje sjede se ponašaju kao liječnici opće prakse i o svemu znaju sve. Ja 23 godine svog života od kad sam diplomirao ulažem samo isključivo u jedan segment za razliku od nekih koji znaju sve.

A zamislite još kad bih ja u svom kvartu i u gradu se kandidirao pa izgubio, zamislite to? Tada vam je narod rekao sve. Kada u svojoj sredini izgubite, onda vam je rekao hvala za sve ono što ste radili protekle četiri godine, prepoznao je vaš rad i rekao je dobro je, trenirat ćeš još četiri godine, a onda ćeš s klupe eventualno ići prema prvoj momčadi. A da ste bili na kojoj sjednici kluba Hrvatske demokratske zajednice i koalicijskih partnera onda bi vidjeli što je rasprava i što su zaključci. Osnovno načelo demokracije, da poštuješ volju većine.

Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Mire Bulja. Vi ste bili inspektor u Inspektoratu, zamjenik državnog inspektora ili pomoćnik ili kako ćete već kazati.

Vi govorite političar opće prakse, da smo mi opasni, da ne znamo ništa. Pa nije se '91. znalo dok nismo bili obrijani s puškom baratati, pa naučili smo, dobili smo najjaču snagu koja je mislila da je najjača i najbahatija. Kad govorite imate inače fantastičan stav, prebahat. Stanje je katastrofalno po pitanju mineralnih sirovina, rudokopa od Jadran kamena na području Cetinske krajine, na području Zagreba, bilo krenete. Jedino što se eksploatira narod od toga nema ništa. Netko stavi novac u džep, a sanacija nema, ne provode se osim otpadne mafije koja želi to sanirati ne u skladu sa elaboratom, rudarskim elaboratom tj. o sanaciji jer dio ima, znači elaborat ima i eksploataciju i sanaciju. Ja to znam jer sam morao voditi prosvjede da bih zaštitio svoju djecu, cili Sinj, Cetinski kraj dok ste vi bili inspektor, mene je privodilo. A Mladineo je pisao, vaš kolega ali u drugom ministarstvu, a vi niste kontrolirali, pisao rješenja o kvaliteti troske iz Dugoga Rata kako može se odlagati u rudokope uz Cetinu. Niste reagirali.

Uvaženi zastupniče Bulj, dakle ja sam rekao nekoliko puta. Prvo vi želite reći da ćete govoriti što ćemo mi govorit u Saboru? Ne razumijem kakva učionica, nisam shvatio o čemu ste govorili. Drugo rekao sam u nekoliko navrata, niti inspektor, niti zamjenik, pomoćnik glavnog državnog inspektora a on vam određenu domenu u kojoj funkcionira. Al to mora hrvatski narod znati. Dakle, pa to su fakti i činjenice. Ja se neću baviti, rekao sam jutros medicinom, zdravstvom, ekonomijom, baviti ću se onime za što sam se školovao cijeli život. I nikada si neću dati za pravu da znam nešto tko neki koji to rade cijeli život, pa to je pitanje osobnog odabira svakog pojedinca. Niste bili u sabornici, ponoviti ću, dakle predstavnici silane Sinj su tražili da se troska odlaže u na tom eksploatacijskom polju. I inspektorat i Ministarstvo gospodarstva se tome suprotstavilo.

To su fakti to se vidi, postoje dopisi, možete ih zatražiti, možete ih vidjeti, a i možemo na teren. Rekao sam, druga lokacija, Stipanovića Grede, radi se, temeljeno na zakonu. Kad pričamo o elaboratima, projektima itd. Elaboratom utvrđujete količinu i kakvoću rezervi, a ne ovo što vi govorite. Projekt je nešto drugo, što u sebi ima dio koji se zove sanacija. I tehnologija i način na koji se nešto eksploatira. Ali se slažem, ajmo sustavno, zajedno doći do rješenja. Izvolite. Ja iskreno ne znam kome bih trebao uputiti repliku. Ja vjerujem da je predstavnicima Državne revizije bar na dijelove zanimljivo, ali mislim da oni nisu danas u ovom Saboru da bi slušali obranu vaše časti, na temelju nečega iznesenog kroz jedno izlaganje, nego bi trebalo bi se raspravljati o zakonu. Ali, ono što me puno više vrijeđa, vrijeđa me što ste u barem 10 navrata, usporedili liječnike opće prakse, kao šarlatane i neznance. A predsjedavajući je liječnik, moj kolega. Ali očito se dopušta ako ste ista stranka. Ja bi vas samo zamolio, ako imate probleme sa liječnicima opće prakse, nemojte ići kod njih, a oni sigurno više znaju nego što znate vi u svojoj struci. Ono što ću vam za kraj reći, možete pričati o eksploatacijskom polju, možete pričati o koncesijama, možete pričati o reviziji, o tome svemu što biste trebali raditi, dokazali ste se. Svi kompletno, a mi to najbolje znamo. Jer u trenutku kada smo vas upozoravali na sve stvari koje se događaju, a ne bi se smijale događati, vi ste rekli famoznu rečenicu, odnosno, vaš faraum jer u vas ne vlada demokracija a to i to je opće poznato nakon ovih godinu i pol dana, tajnica, pripremite razriješena, a vi ste to promicali, kao najveći doseg, najveći bahatluk, koji se dogodio u povijesti politike RH, vi ste promicali kao nešto najbolje.

Prvo uvaženi zastupniče Petrov, meni se čini da vi još uvijek ste uživili u ulogu predsjedatelja Hrvatskog sabora. Pa vi niste predsjednik Hrvatskog sabora i nemojte govoriti i docirati tko što treba činiti, dakle to je jedna stvar. Druga stvar, pa o vama je narod rekao što o vama misli. Na izborima, gdje ste tvrdili da ćete proći fantastično. Pa narod vas je ocijenio.

Upravo suprotno. Ali, vrijeme kada ćete docirati ljudima što će govoriti i prstom ovako pokazivati, je prošlo uvaženi kolega. Ono što ste vi jedino učinili, to je da ste htjeli promijeniti sistematizaciju u jednom trgovačkom društvu, pazite … [[Govornik se ne razumije.]] pa baš kuma ili rođaka da zaposlimo na tu poziciju. Da da, upravo tako, jer u nekim stvarima kada ovdje govorite o hrvatskom parlamentu, vodite brigu i nemojte se ponašati ko neke kolege pa kad nisu dobili ono što su hitjeli, u smislu dnevnog reda, pa napuštaju sjednicu. Ovo je mjesto gdje ćemo govoriti i opravdavati povjerenje ljudi koji su nam dali. Prema tome, ja vas molim kada pričate i prozivate i kada dobacujete, je li to pitanje opće kulture, opće kulture u hrvatskom parlamentu, a nek narod zaključi zašto to činite, onda molim vas da koristite izričaji koji su primjerni u hrvatskom parlamentu. Naravno, vi ne biste trebali znati kao predsjedavajući je li zastupnik iznio laž ili ne, ali mislim da on to jako dobro zna da je iznio laž.

O.k. sljedeći put ću vam navesti točno to. Ako se itko ne bi trebao javiti za dociranje, ne biste se trebali javiti vi, ali evo ja se toplo nadam da ćete kada ovo sve završi pogledati snimak i pogledati svoj stav i vaše ruke i bit će dovoljno. A što se tiče same načina na kojem je gospodin zastupnik uvrijedio, ja bi molio zaista da se u Saboru iznose istiniti podaci, a ne onda kada nekome zatreba da ih izvodi onako kako on misli da jeste i nikakav moj rođak [[Upadica Reiner: Kolega Petrov.]] nije zaposlen. Vi ste značajno premašili vrijeme iako tvrdite da jako poznajete poslovnik, to je jedna stvar. Druga stvar je kao što vrlo dobro znate ja ne mogu procjenjivati niti ikad može predsjedavajući procjenjivati da li netko govori istinu ili neistinu. Od kuda bi ja to mogao znati da li vaši zastupnici govore istinu ili zastupnici HDZ-a, SDP-a, bilo koje stranke govore istinu ili neistinu. Prema tome, ja o tome ne mogu prosuđivati. Mogu prosuđivati da li je neko nekoga uvrijedio. Prosuđujem da nije nikoga uvrijedio, a izrazi koji su se rabili od nekih vaših zastupnika pa i vas osobno, neko drugi može shvatiti kao uvredu, netko drugi ne. Međutim procjenjujem da nije povrijeđen Poslovnik. … [[Upadica se ne razumije.]] Ne možete, poslovnički ne možete.

Mislite da ćete s time nešto polučiti, mislite da je to način komunikacije u ovom Domu primjeren? Ja mislim da ne. ja vas molim nemojte to činiti.

Mislim da smo sada došli u onu situaciju koja se ponavlja, da uvijek pronađemo nekoga čak i među nama ko ima neke povezanosti sa određenim događanjima. Naravno da razumijem kolegu Mikulića da on sada se brani, ali je činjenica isto tako da postoje izjave i ljudi koji poznaju negdje, postoje brojni natpisi i mene fascinira da uvijek s vremena na vrijeme među nama otkrivamo kolege koje ili ih novinari nađu pa ih onda ispituju oko detalja koje su njima sporni, ali ja smatram da biste vi trebali ne ovdje sada dignut se tih minut, dva, tri nego jednostavno ako već nekog prozove sastavite i vi jedno otvoreno pismo, uputite ako treba i prema Klubu zastupnika Most-a, uputite prema javnosti, opravdajte svoje postupke s time ako smatrate da ne pripadate možda tom izričaju koji je bio o vama da se opravdate i to bi bilo najpravednije. Na ovaj način legitimirajući možda sebe napadom na članove Kluba zastupnika Most-a onda sigurno niste unaprijedili svoju poziciju jel u ovoj raspravi koja se digne gdje novinari to sigurno prate, gdje se digne bura opet ćete biti vi meta, vaša povezanost kumska, rođačka sa predmetom, mislim da bi ste trebali na taj način gledati, a ne da se traži odmak od teme koja je ako se govorilo o eksploataciji i rudnom bogatstvu.

Prema tome, nemojmo bježati od toga da je problem, ali zapravo i svojim nastupom i omalovažavanjem i nas ovdje kao zastupnika mojih kolega Uvaženi kolega Panenić, dvije stvari, prvo ja nisam nikoga napadao, ja sam iznosio činjenice i argumente. I drugo, ja se nemam od čega braniti. Pa niste vi saborski zastupnici istražna tijela gospodo, pa nemojte si davati ovlasti koje nemate. Ja sam govorio tamo di sam trebao govoriti i tamo su neki nešto zaključili. Nisu me uveli u postupak i nisu mi rekli da sam kriv za nešto. Žao mi je da niste bili jutros ovdje kada sam govorio jedan dio u ime kluba vezano za mineralnu sirovinu. Govorio sam o Državnoj reviziji i izvješću i ovdje je maloprije kolega rekao da pričamo o zakonu. Ne, pa mi pričamo o izvješću Državne revizije ne o zakonu. Mislim pa ajmo se koncentrirati kada već imamo plaće za ovo što tu radimo pa znamo o čemu govorimo kada se javljamo određenu minutažu, minutu, dvije koliko ćemo govoriti ili u ime kluba malo više. Prema tome, ja ne napadam nikog, ali neće me se napadati bez argumenata, ne. Neka gospoda koja su to govorila papire donesu pa neka kažu gdje je to učinjena greška. Za osnovati trgovačko društvo i bit dobar gospodarstvenik, morate imati neke reference. To nije referenca, otići negdje pa nešto učinit nego je referenca da moraš biti odgovoran prema ljudima kojima isplaćuješ plaće itd. Dakle, ne napadam, pričam argumentirano, a nema se od čega branit jer sve što pričate, pričate u vjetar. Podsjetiti ću vas to je 2003. i 2004. pa provjerite u svim registrima da li je bilo elemenata za bilo što.

Uvaženi državni revizoru sa suradnicima, kolegice i kolege. Ja sam slušao ove replike, sjetio sam jednoga događaja tamo krajem devedesetih kad su na upravni odbor dobrovoljnog vatrogasnog društva stigli koji su skupljali dobrovoljne priloge i članarine po ulicama, onda su oni to predali, svi su onako predavali iznose te koje su uzeli, jedan čovjek koji je bio povratnik iz Njemačke ne samo da je napisao koliko je koje kućanstvo dalo nego je čak razvrstao sve novčanice pa ima toliko novčanica od 100 kuna, toliko od 50, toliko od 20, 10, i kad je to sve predao onda je rekao tako se to radi u Njemačkoj. Zašto sam se sjetio ove priče? Još jedanput ću pohvalit ove izvještaje revizorske jer oni nam govore prije svega tri stvari. Metodološki i na sve druge aspekte. Drugo, pokazuju koji su to propusti koji su učinjeni, i treće što je možda još i najvažnije, daju konkretne upute i savjete ministarstvima kako da mogu, kako mogu poboljšati da zaštite javni interes. To je konkretno vezano i za ono što sam danas spominjao u replici, 10% naknade za dobivene količine ugljikovodika, i to je ona druga opaska koju ste uputili isto da se tržišna vrijednost ugljikovodika određuje češće a ne na temelju elaborata svakih 5 godina. I u tom smislu je i ovo pokazatelj da revizorski nalazi mogu usmjeriti u RH i sve njene institucije da idemo ka smjeru zaštite javnih interesa. Samo da se još jedanput osvrnem na javnu nabavu. Smisao javne nabave naravno je dobiti što bolju uslugu, radove ili robu po što nižim cijenama a što kvalitetnije te usluge. I to je smisao te nabave, vrlo jednostavno. Međutim, vi u vašem nalazu ste ukazali na niz zapravo propusta gdje se tome nije baš bilo tako.

Dakle, postupak javne nabave nije nipošto jednostavan postupak, od pripreme dokumentacije do odabira izvođača pa samog izvođenja radova, na kraju do primopredaje gdje se javljaju onda i nadzorni inženjeri, pa da se opet našalimo, pa bude onako kako pečenje, takvo rješenje. Dakle, to je jedan složeni postupak i vi ste u tom postupku našli puno tih primjedbi i u putili ste naravno i nadležnim ministarstvima i ovim trgovačkim društvima i sad je na njima zapravo jedini mogući izlaz iz ove situacije da oni doista učine sve da bi te nedostatke popravili, to je jedini put. Vi ste ujedno i svojim izvješće dali i naravno signale i Državnom odvjetništvu i nadležnim institucijama, ako postoji sumnja u kaznena djela, da se to onda i istraži jer su kolege danas u raspravi o tome govorili. Jer malo je, stvarno je čudno i neobično da, vi ste to utvrdili da je neučinkovita nabava u trgovačkim društvima u vlasništvu RH da od, kao što sam danas već spomenuo, od 10 kuna 7 kuna nije učinkovito. I govorimo o milijardama kuna, evo ministar spominje poreze na vozila starija od 10 godina, pa su imali porez na nekretnine, pa onda imamo dopunsko osiguranje gdje su ljudi jako osjetljivi, gdje se ljude plaši sa određenim iznosom, možda je to deseci kuna koje treba povisit, a s druge strane imamo da nam kroz prste cure milijarde kuna. I to je zapravo smisao ove revizije, ja se nadam da će svi oni kojima je ova revizija upućena, a nama saborskim zastupnicima naravno na znanje, ali više će služiti onima koji trebaju po tome postupati, da će ukloniti te nedostatke. I time bih zaključio raspravu o ovih pet točaka koje smo objedinjeno raspravljali. Sada ćemo preći na slijedeću točku a to je: - Izvješće o obavljanoj financijskoj reviziji političkoj stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2015. godinu Podnositelj izvješća je Državni ured za reviziju temeljem članka 32. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predstavnik podnositelja dodatno obrazložiti izvješće?

Cijenjene zastupnice i zastupnici. U skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Državni red za reviziju je dostavio Hrvatskom saboru izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste birača za 2015. godinu. Financijskom revizijom su obuhvaćeni subjekti koji su u 2015. godini ostvarili prihode iznad 100 tisuća, a to su 18 parlamentarnih i 20 izvan parlamentarnih političkih stranaka, 6 nezavisnih zastupnika i 2 člana predstavničkih tijela lokalnih jedinica. Osim spomenutog, objavljen je uvid u financijske izvještaje za 2015. godinu i to za 49 izvan parlamentarnih političkih stranaka 49 članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica koji do svibnja 2016. godine nisu dostavili godišnji financijski izvještaj sa sastavnim dijelovima, znači godišnji program rada, financijski plan, te izvještaj o primljenim donacijama. Revizijom političkih stranaka izraženo je 16 bezuvjetnih, 21 uvjetno, jedno nepovoljno mišljenje za bošnjačku demokratsku stranku Hrvatske. Za sve nezavisne zastupnike izraženo je bezuvjetno mišljenje. Za jednog člana predstavničkog tijela lokalne jedinice izraženo je bezuvjetno, a za drugog uvjetno mišljenje. Dopustite da vam u nastavku iznesem još nekoliko podataka. Ukupni prihodi revizijom obuhvaćenih političkih stranaka su iznosili 155,4 milijuna kuna od čega se najveći dio odnosi na prihode iz državnog proračuna, to je 73,2 milijuna kuna i prihode iz proračuna lokalnih jedinica 37,2 milijuna kuna. Drugi prihodi se odnose na članarine 11,4 milijuna, donacije 22,5 milijuna kuna i prihode iz drugih izvora 11,1 milijun kuna. Rashodi su iznosili 157,4 milijuna kuna od čega se vrijednosno najznačajniji u iznosu 120,5 milijuna kuna odnose na materijalne rashode. Ukupni prihodi nezavisnih zastupnika su iznosili 2,3 milijuna kuna, a ostvareni su iz državnog proračuna i drugih izvora. Rashodi su im iznosili 2,9 milijuna kuna. Revizijom političkih stranaka, utvrđene su nepravilnosti koje se odnose na izvršenje naloga i preporuka iz prošlih revizija, sustav unutarnjih kontrola, planiranje i računovodstveno poslovanje, zatim prihodi i rashodi, korištenje poslovnih prostora, te financiranje izborne promidžbe. Osim spomenutom ured je obavio i provjeru dostave godišnjih financijskih izvještaja za političke stranke, nezavisne zastupnike i članove predstavničkih tijela lokalnih jedinica kojima je mandat u tijeku. Financijske izvještaje je dostavilo 115 političkih stranaka, od toga 99 u propisanom roku, 16 izvan propisanog roka dok 48 političkih stranaka nije zaustavilo financijski izvještaj uz napomenu da su financijske izvještaje za 2015. bile obvezatno staviti 163 političke stranke. Svi nezavisni zastupnici su dostavili financijske izvještaje u zakonski propisanom roku. Od 920 članova predstavničkih tijela kojima je mandat u tijeku 25 nije dostavilo financijske izvještaje do prosinca 2016. godine. Obavljena je i provjera objava financijskih izvještaja političkih stranaka i nezavisnih zastupnika. Svoje financijske izvještaje objavilo je 90 političkih stranaka dok 73 izvan parlamentarne političke stranke nisu objavile financijske izvještaje. Svi nezavisni zastupnici su objavili financijske izvještaje na mrežnim stranicama. Ured je o svim utvrđenim povredama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe obavijestio Državno odvjetništvo RH i Državno odvjetništvo RH dostavio je cjelokupnu dokumentaciju. Poštovane zastupnice i zastupnici, poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora hvala vam lijepa na pozornosti. Imamo dvije replike. Uvaženi gospodine Klešić, ako sam dobro slušao, spomenuli ste iznos od 22 i pol milijuna kuna donacija koje su političke stranke dobile u 2015. godini. I čini mi se da tema o kojoj smo prethodno razgovarali kad govorimo o javnoj nabavi, a i ovaj iznos koji se ovdje spominje, da bi naša javna nabava bila transparentnija kad bi se zabranilo doniranje političkim strankama svih onih pravnih subjekata, trgovačkih društava ili obrta koji se javljaju na natječaje koje su, koje raspisuje bilo država, bilo trgovačka društva u vlasništvu države, bilo jedinica lokalne samouprave. Mislim da bi to pomoglo transparentnosti. Naravno nisam uvjeren da je to zakonski, ali kad smo razgovarali ovdje o financiranju političkih stranaka bilo je tome dosta suprotstavljanja, ali mislim da je to put kojim bi se transparentnost donacija političkim strankama pojasnila, a onda i propisivanje javne nabave.

Naravno vi ste u pravu ovo što ste vi rekli. Donacije su 22,5 milijuna kuna, no ono što je važno naglasiti jest da mi povezujemo donatore i dobavljače.

Hvala lijepo. Poštovani državni revizore, evo ja sam i ovaj dio vezano za nezavisne zastupnike pogledao u vašem izvješću. Ono što bih zapravo i prema vama postavio pitanje, a sam sam prošao kroz to, jer kao nezavisni zastupnik sam i na lokalnim sredinama nastupam još uvijek. Cijela težina opterećenja koja se prenosi na pojedince stvarno prelazi mjere da kažem možda čak i nepotrebne. Brojne su otegotne okolnosti da se nezavisni pojedinci prijave kao politički akteri pogotovo oko vođenja evidencija. Ja ne kažem da ima tu nepotrebnih, ima stvarno potrebnih gdje se treba prikazati. Ali brojne procedure koje su tijekom izbornog postupka, tijekom podnošenja zahtjeva stvarno prelaze potrebe gledajući ono vjerojatno iz vaših izvještaja kad se pojavljuju brojni oni izvještaji, cijeli niz, koji zapravo imaju smisla kad se radi o političkoj stranci kao subjektu koji objedinjuje, objedinjeno izvješće gdje je jedna puna, prelazi jednu razinu koja bi bila u nekom, pa i samom knjigovodstvu. Gledajući trgovačka društva imamo složeno, imamo jednostavno. I stvarno bi evo i vaši zaključci iz revizije, pošto vidim da su i nezavisni zastupnici ili vijećnici imali isprava da uputite da se razmisli o tome prvenstveno u Ministarstvu uprave, o olakšavanju, jer na kraju, evo sam sam se uvjerio, nije to otegnuto samo za nas koji smo nezavisni, nego isto tako i za administraciju, koju sve te silne dokumente donosimo u papirnatom obliku, pa elektronski, pa dostavlja tamo, pa posebna stranica koja mora biti. Mislim vama je bitno, a i cijelo javnosti, da je jednoznačno negdje nešto objavljeno, ono što je bitnoga, nije stvar da mi predamo ne znam cijeli niz papira koji će biti negdje prisutni, onda otežavamo i vama. Da, vi ste u jednom dijelu … [[Govornik se ne razumije.]] u pravu jer prema novom prijedlogu zakona, svi oni koji će raspolagati na manje od 5000 kuna nisu dužni prijavljivati. Ne, otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e govoriti uvaženi zastupnik Ivan Pernar. Izvolite. Uvažene dame i gospodo, mi znamo da su sva financijska izvješća HDZ-a bila prihvaćena od Državne revizije i da HDZ-u nikada nisu uskraćena financijska sredstva usprkos svim iskazima svjedoka, znači ljudi koji su na sudu govorili o poslovanju HDZ-a. Međutim, ne bi se sada bavio Ježičem i ekipom, blagajnicima HDZ-a itd. nego bi htio na nešto drugo ukazati. A to je da se sustavno u našem narodu servira bavljenje sa sitnim stvarima. Znači ne znam, priča nam se ovdje o bošnjačkoj stranci, koji je uskraćeno pozitivno izvješće. A recimo, ne govori se o tome da HNB gdje se vrte milijarde, da tamo financijska, odnosno Državna revizija ne može ući. Zašto je tome tako? I meni je čudno da Državna revizija se ne oglašava po tom pitanju. Da Državnu reviziju da isto nema nikakav interes od toga da uđe u HNB. A zašto je tome tako? Zato jer politika HNB-a ovdje nikoga ne zanima. Uloga HNB-a, njihov rad irelevantan je za Hrvatski sabor. O monetarnoj politici HNB-a ovdje nema nikada rasprave. Jedini koji pokrećemo raspravu o tome smo mi iz Živog zida. O poslovanju HNB također rasprave nema, zašto, zato jer HNB nije predmet Državne revizije. I što mi imamo? Imamo državu u državu, imamo instituciju koja je tobože državna, a država nema nikakav nadzor nad njom. Ajmo početi pretpostavke da sam ja zaposlenik HNB-a i da sam ukrao milijun kuna i odnio ih u džepu i otišao doma s tim. Tko može utvrditi da je manjak? Samo moji nadređeni u HNB-u, što ako oni rade skupa samnom? Znači guverner je mogao hipotetska, izvući 100 milijune kuna, eura, šta je htio, tko može utvrditi taj manjak. Tko može reći novaca nema? Nitko, jednostavno se njegove riječi vjeruje kao kako bi rekao, kao Svetom pismu i nitko to ne nadzire. Odnosno, zna se tko je u Saboru bio glasao protiv toga da Državna revizija uđe u HNB. To su kolege iz HDZ-a bio je konkretan prijedlog na stolu, oni su rekli, mi mi ne želimo da uđe Državna revizija tamo. Zašto su tako glasali, ja se pitam i dan danas. Ako je sve čisto, ako je sve zakonito, ako nije ništa sporno u njihovom poslovanju, zašto je onda problem da Državna revizija tamo uđe. I ono što vam hoću reći, da hrvatski narod, očekuje od nas, promjene, ali mi te promjene, dok se ne promjeni uloga HNB-a narodu nećemo moći dati. Svi ekonomski pokazatelji su negativni, zemlja srlja u ponor, a nas ovdje evo, Državna revizija uvjerava da je manje-više se u redu. Evo gospodo iz Državne revizije, bavite se revizijom Bošnjačkom demokratske stranke i kažete da nije zadovoljavajući njihov izvještaj. Koga briga od hrvatskog naroda kakvo je njihovo poslovanje? To zanima, ovdje zastupnike i građane, tu reviziju nama nedate. Evo recite nam, kakvu korist mi kao društvo imamo od toga? Apsolutno nikakvo. Znači, bavimo se ovdje stvarima koje nisu relevantne. Evo, gospodine revizor još jedna stvar. Kažete izvješće njihovo je negativno. A izvješća HDZ-a su uvijek pozitivna, i šta, koja je onda smisao revizije? Revizija ova tu u suštini je samo mazanje očiju i cirkus za javnost, a centralan pitanja, znači rad HNB-a i politika njihova, o tome se ovdje ne diskutira. Do kada? Vi ćete reći gospodine Pernar, vi stalno to ponavljate, HNB, a što da radim? Ako vi kontinuirano izbjegavate tu temu, i bježite od nje, ja nemam druge, nego da stalno o njoj govorim. Ja vas moram vratiti na bitne stvari. Moram vas vraćati na bitne stvari kontinuirano. Jeste pogledali recimo situaciju u Narodnim novinama? Stvorili su prošle godine gubitak od 78,9 milijuna kuna, znači skoro 79 milijuna kuna. Tko će za to odgovarati, nitko. Zašto? Pa zato jer su sve institucije su zapravo umrežene i politički korumpirane. Znači Državna revizija je politički instalirana, politički su instalirani suci, politički je instaliran DORH. Evo kada govorimo recimo o DORH-u, ovo je bitna stvar. Gospodin Robert Ježić, poznati riječki tajkun i miljenik HDZ-a, on je rekao da će vratiti pet milijuna u proračun, to svi znamo nije vratio, usprkos nalogu suda. Ako on ne poštuje naloge suda zašto on i dalje ima status zaštićenog svjedoka, zašto DORH ne kaže gospodine Ježić, vi ne surađujete, vi ste rekli vratit ćete Sanaderovo mito u proračun, vi to niste napravili, ako to ne učinite mi vam uzimamo status zaštićenog svjedoka, vi ćete biti procesuirani i silom će vam to biti uzeto, bit će vam blokirana sva imovina. DORH to ne radi. I imam osjećaj da onaj najkrupniji kriminal u zemlji da se jednostavno preko toga prelazi. Političke stranke koje imaju milijunske prihode i koje se financiraju, Sanader je objašnjavao kako i Jadranka Kosor oni imaju uredna revizorska izvješća. I sada ispada da u ovoj cijeloj jednoj gunguli u ovoj cijeloj ajmo reći pravnom hropcu, pravnoj agoniji ne funkcioniranju uopće države ispada evo, bošnjačka stranka evo sada crna ovca, bošnjačka stranka nije zadovoljila. A svi drugi jesu zadovoljili. Eto dame i gospodo to je taj zaključak koji se nama nameće i pitanje je jeli taj zaključak odraz realnog stanja ili mi zapravo u Hrvatskoj živimo u jednoj simuliranoj stvarnosti, stvarnosti koju nam prikazuju mediji i politička elita, a zapravo je stvarnost drukčija. Stvarnost je takva da Hrvatska nije pravna država, da su sva poduzeća upropaštena i ona koja nisu poput Narodnih novina na putu su upropaštenja. Istina je da su dizani milijuni kredita za autoceste, da je taj novac pokraden, ali naravno kada dolazi optužnica na sud, e sud kaže nije dobra optužnica. Onda kada dođe i presuda protiv Sanadera, ha presuda ništa. Onda dođe presuda protiv HDZ-a, ha kaže Vrhovni sud, Ustavni sud, ha ima neka greška ništa. I tko onda nastrada, koga se proglašava krivi?

To vam je razina funkcioniranja pravne države, to vam je na razini da se uhiti policajca koji je naplatio 200 kuna mita, to je domet našeg pravosuđa. Naše pravosuđe nije u stanju obračunat se s recimo policajcem iz Dubrovnika koji im je predložen sada za šefa policije, a koji iza sebe ima cijeli jedan niz prijava. Ali je politički zaštićen, ne može mu niko ništa, postat će šef svima drugima koji su bolji policajci od njega. Jednostavno ovaj Sabor je jedna predstava, predstava u kojoj većina ljudi ima ulogu statista, a manji dio glumaca, a tek manji dio uistinu ima ulogu narodnih zastupnika, nažalost samo manji dio. Statista ovdje danas nema, vidite. A zašto ih nema? zato jer statisti dolaze samo kada se glasa. Njih da nestane ne bi nitko ni primijetio, sutra da ih proguta zemlja nego tek kada bi bilo glasanje ljudi bi rekli čuj fale ruke, nema. A ima dio ljudi koji nam govore evo slušali smo Andriju Mikulića on nam je pričao tu kako za bit uspješan poduzetnik da trebaju neke kvalitete. Pa koje to kvalitete su gospoda iz HDZ-a pokazale? On je nama tu docirao, govorio nam je o tome kako HDZ izbore je dobio pa je zato HDZ ne znam moralni pobjednik ili šta već. Pa jel on zaboravio na koji način je HDZ je sklepao tu većinu. Pa sklepao je većinu ne na osnovu izbornog rezultata nego na jedan prljav način, na prljav način. Jednostavno našao je osam manjinaca koji bi digli ruku i za crnog vraga da im kaže da sudjeluju s njim u vlasti. Skupio je većinu na račun pet HNS-ovih ili četiri migranta, ne znam kak bi ih nazvao, prebjega i uz pomoć Mišića i Sauche i to je njemu dokaz da je HDZ dobra stranka jer je narod njih doveo na vlast. Pa nije narod njih doveo na vlast nego su oni uz pomoć potkupljivanja zapravo jer ne vidim druge motive HNS-a da ide s njima u koaliciju su se dočepali vlasti. Isto sa Sauchom su tu imali možda i više instrumenata, ne znam ni sam. Ali što vam hoću reći, hoću vam reći da se mi ovdje ne bavimo ničim važnim, da se ovdje u Saboru samo lupeta, a da kola države idu niz brod, da jednostavno kola, kotači nema više kočnica, ispod nas je provalija mi i dalje srljamo u propast, a bitnim stvarima se ne bavimo. To sam vam htio reći. I volio bi da državni revizor kaže barem hrvatskom narodu, saborskim zastupnicima, ja bi volio da nas pustite u HNB, ali znam da on to neće nikad reći zato jer se ne usudi to reći.

Hvala lijepo kolegi Pernaru što nam je objasnio da su političke stranke Narodna banka, Narodne novine i policajci, ali digao je ruku za povredu Poslovnika uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, ja moram članak 238. ali nije to toliko bitno. Dakle, smatram da je neprihvatljivo da zastupnik u Hrvatskom saboru nosi majicu na kojoj vrijeđa jedna politička stranka bez obzira koliko to bilo na ovaj ili način utemeljeno ili neutemeljeno. Ako je želio izraziti svoj prosvjed protiv postupanja policije zato što je jedan mladi gospodin u Poreču to uzviknuo, i to je napravljeno tako da to bude prekršaj, sasvim sigurno to ne bi trebao biti obrazac ponašanja u Hrvatskom saboru. Pa ako mu vi iz HDZ-a nećete na tome prigovoriti, mi hoćemo prigovoriti jer ne želimo nam se prigovori da na to nismo reagirali, a posebno ne bi dopustili da se tako ne što npr. za našu stranku ili neku drugu stranku kaže iako smo verbalno dobili razne uvrede, ali to se rješava opomenom, prema tome, ja ovdje izražavam prosvjed ako već neće HDZ jer im to ne smeta, nama smeta da se na taj način karakterizira jedna politička stranka pa makar i u temi revizije političkim strankama.

Međutim, evo ga, nosi to nekoliko dana, valjda je plaća sabornika premala da uzme drugu majicu. Ali mislim da je najbolje da se ne obaziremo na to. Uvaženi zastupnik Nikola Grmoja. Poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Pernar, to što je netko dobio negativno mišljenje, uvjetno mišljenje, naravno da ne znači da je taj netko činio sve u skladu sa zakonom i da njegovo poslovanje odnosno djelovanje ne treba propitivati. Državna revizija se tim ne bavi, mi smo isto kao stranka dobili zbog nekakvih tehničkih detalja uvjetno mišljenje, ja se na tom zahvaljujem reviziji, mi ćemo nastojati to popraviti, možda to samo znači da netko ima bolje ili lošije računovodstvo. Tako da, u tom smislu nije to tena, a iznijeli ste još jedinu neistinu kada ste govorili o HNB-u iako to nije tema, upozorio vam se i predsjedavajući, nije samo HDZ odbio reviziju HNB-u. Mi smo imali situaciju da su doduše, HDZ-ovci šutjeli kad se o tome raspravljalo, mislili smo da će to podržati jer je to bio dogovor između HDZ-a i MOST-a, a SDP-ovci su bili žestoko za ulazak revizije u HNB. Kada je došlo glasovanje, jedni i drugi su odbili i nemate to šta predbacivati gospodinu jer on o tome ne odlučuje. Mi ovdje u Hrvatskom saboru odlučuje o tome, a mi smo odlučili odnosno odlučile su kolege koje su tako glasovale da revizija ne uđe u HNB što ne znači da taj prijedlog neće doći ponovo pred saborske zastupnike, ja očekujem da grešku koju su napravili kolege iz SDP-a i kolege iz HDZ-a, ne vidim razloga zašto Državna revizija ne bi ušla u HNB, da je onda imaju priliku ispraviti, da će tako i biti, evo. Uvaženi kolega Grmoja, nažalost, da, i SDP je isto odbio ulazak Državne revizije u HNB, meni nije jasno iz kojih razloga osim ako HDZ i SDP zapravo nisu jedna stranka, odnosno predstavnici iste elite koja je uvijek elita, samo vlada uz pomoć drugih lutaka hrvatskom politikom, pravosuđem, ekonomijom, itd. Ali ono što je bitno za reći, iznenadilo me što gospodina Bauka smeta moja majica. A znate zašto ga smeta moja majica? Zato jer postaje jasno sve više iz dana u dan hrvatskim građanima, da SDP nije nikakva opozicija HDZ-u nego vodi istu politiku, a to je postalo jasno i danas kada je njegov kolega predsjednik stranke Bernardić, napadao izvješće Državne revizije za vrijeme, to je kasnije shvatio, kad je SDP bio na vlasti. Znači da čovjek jednostavno nema pojma o ničemu, da je došao tu prepričat napamet i onda je ispalo da priča gluposti i naravno da onda ga podržava manje građana nego što mene podražava, naravno da vašoj stranci para rejting i naravno da vi onda umjesto da napadate HDZ koji nije još uvijek 22 milijuna kuna u državni proračun koji je isisao iz državnih poduzeća, napadate mene zbog majice HDZ lopovi. Znači vas više smeta ta majica nego žalosna istina.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege evo ja sam već u replici jer morao sam reagirati na ovaj istup kolege Pernara u biti rekao ono što sam mislio reći. Naravno da je zadatak političkih stranaka nezavisnih zastupnika da one nepravilnosti koje se utvrde i koje postoje, a koje mogu biti i tehničke naravi isprave tako smo i mi kao MOST nezavisnih lista primili ovo Izvješće za 2015. godinu koje imamo zbog tehničkih razloga uvjetno mišljenje. A naravno da onda i ovo što je govorio kolega Pernar postoje nekakve dublje stvari, ali tim stvarima se ne bi trebala baviti Državna revizija. Naravno on je tu govorio i o donacijama, nešto je govorio i kolega Žagar na koji način donacije mogu utjecati na ponašanje izabranih predstavnika vlasti. Mi smo imali tu situaciju jer smo imali razno razne darovnice, donacije i slične stvari. Imali smo problematična kreditiranja političkih stranaka i to su stvari koje su puno problematičnije naravno nego ovo negativno mišljenje oko stranke koju je problematizirao, odnosno o kojoj je govorio kolega Pernar ili uvjetnog mišljenja oko nekih tehničkih detalja što se tiče poslovanja samog MOST-a. Ali evo kad već govorimo o donacijama nemam često priliku o tome govoriti, ali često se u medijima pisalo ne znam o jednom velikom donatoru MOST-a pa čisto da i tu situaciju razjasnimo, a upravo je situacija znači Izvješće za 2015. godinu kada se to i dogodilo pričalo se u medijima o gospodinu Rogliću kao donatoru MOST-a. Gospodin Roglić nije donirao MOST nego je donirao gospodina Dragu Prgometa u prvoj izbornoj jedinici, sada znači zastupnika HDZ-a. Svi zastupnici koji su ušli u Hrvatski sabor tada na temelju te donacije ili rezultata u prvoj izbornoj jedinici su kasnije otišli iz MOST-a, bili su zastupnici HRID-i a sada su dvoje od tih zastupnika naša kolegica Irena i kolega Prgomet su sada zastupnici HDZ-a. Znači gospodin Roglić eventualno može biti donator HRID-i ili evo sada donator HDZ-a, nikako donator MOST-a.

A i ovo uvjetno mišljenje vezano je uz, znači kolegu Petrinu s kojim smo imali jedan sporazum, a koji nije više dio MOST-a. Nastojat ćemo naravno to ispraviti, ali ono što sam već u replici rekao, ono što kolegu Pernara očito buni je to da ovi nekakvi tehnički detalji koji mogu biti razlog njima može biti umješnost ili neumješnost nečijeg računovodstva nisu nikakav dokaz da je netko korumpiran, pa tako naravno da onda Bošnjačka stranka u tom smislu nije problematična nego ima nekakve nedostatke. Tako da u tom smislu evo ja se zahvaljujem i ne želim ni na koji način problematizirati. Mi to primamo na znanje i želimo naravno sve ono što nije bilo dobro ispraviti. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Grmoja evo da proširim ovu temu, dosta je ona bitna. Ali postoji niz, da kažemo tendencija na pojedinim županijama gdje su na vlasti pojedine političke opcije, da pojedini subjekti poslovni uredno doniraju samo tu političku opciju koja je na vlasti. Nikad ne doniraju ni jednu drugu političku opciju. I to se može vidjeti iz godine u godinu. To je jedna razina problema. I druga razina problema je naravno kad političke stranke zapravo kad poduzetnici imaju, sudjeluju u javnim nabavama gdje je investitor bilo lokalna samouprava, bilo država, bilo državna poduzeća i onda na temelju toga doniraju političkoj stranci.

Ja sam se s njim našao samo jednom oko darovnice HDZ-u. Znači tu vidimo da taj, da uopće razumijevanje tog problematičnog odnosa kod političara i kod saborskih zastupnika nije na jednom određenom nivou na kojem bi trebao biti. I definitivno to treba više kontrolirati. I kad govorimo i kad me pitaju o Istražnom povjerenstvu o Agrokoru ja govorim da Istražno povjerenstvo o Agrokoru nije tu da mi istražujemo kaznenu odgovornost. Time će se baviti DORH, nego da istražujemo koje su institucije zakazale.

Isto tako, možemo doći u situaciju, a to je ono što ja ne želim dopustiti da neka energetska tvrtka utječe znači zbog određenih poveznica na jedan neprimjeren način na hrvatsko gospodarstvo i na odluke koje bi donosila izvršna vlast. I to su stvarni problemi, a ovo o čemu govorim, ova uvjetna mišljenja, tehnički detalji to mi trebamo primiti na znanje, ispraviti i ne ponavljati takve pogreške. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika HDZ-a, govoriti uvaženi zastupnik Josip Borić. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče. Evo da i mi u ime Kluba HDZ-a kažemo svoje mišljenje o obavljanoj financijskoj reviziji političkih stranaka. Čuli smo danas mnoge komentare na izvješća revizije koje su se ticale mnogih tijela državne uprave, trgovačkih društava za razdoblje 2013.-2015. godina. Ovo izvješće odnosi se na 2015. kada govorimo o reviziji političkih stranaka i činjenica jest da je Državni ured za reviziju postala institucija kojoj se vjeruje, koja je povratila povjerenje javnosti i političara. I da zaista svako izvješće iz godine u godinu prolazi gotovo jednoglasno uz normalne primjedbe koje nažalost sada ovdje nema, a vrlo interesantna tema, a baš su otišli očito svjesni da i oni imaju određenih propusta u svom radu, kao stranka kao političari, da su nešto radili loše, pa im se neda slušati pokoja kritika, iako vrlo rado žele dati nekome drugom tu istu kritiku. Mislim da je svaka namjera Državnog ureda za reviziju ide u smjeru dobre sugestije, preporuke i ne treba ju doživljavati fatalno, kao što su se danas u pojedinim trenucima doživljavale određene situacije, jer Državna revizija sugerira jasno što treba popraviti. Iz godine u godinu i uvijek se osvrne na ono što je već rekla i napisala, pa ajmo to pogledati još jedanput i reći što smo napravili, a što nismo, pa i to nastaviti, ako nismo napravili. Mislim da i u 2015. što je napravljeno važi i za 2016. i za 2017. jer evo imam jedan naslov prije godinu dana iz jednog lista gdje jasno pište, evo ovakva jedna rečenica, uvjeravao me uzmi, zadovoljan čovjek bolje radi. A sve zato što sam vidio kako u stožer Živog zida stižu žute koverte s novce donatora kojih nema na službenom popisu. Znači pojavljuje se problem da imamo donatora kojih nema na popisu u nekoj stranci, da su kolali određeni novci u jednoj kampanji koja su bile za parlamentarne izbore i svi to doživljavamo kao nešto normalno jednostavno i onda kaže, kad trebamo to izgovoriti ili prihvatiti kao kritiku, koju će možda sutra u nekom novom nalazu revizije otkriti, onda nemamo snage biti ovdje, nego onako odradimo svojih 5 minuta i nestanemo. U čemu se radi u ovom izvješću? Financijskom revizijom, 38 političkih stranaka, 6 nezavisnih zastupnika i 2 člana predstavničkih tijela lokalnih jedinica, obuhvaćeni su financijski izvještaji i poslovanje za 2015. Osim toga obavljeni su uvidi u financijske izvještaje, 49 izvan parlamentarnih političkih stranaka i 49 članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica koja nisu dostavili financijske izvještaje u propisanom roku. Revizijom su kod najvećih broja političkih stranaka utvrđeni propusti i nepravilnosti u području planiranja i u računovodstvenom poslovanju. Navode se odredbe čl.2 Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i naravno navodi se sve pozicije unutar koji se može pogriješiti kada se radi o financiranju samog političkog života, tj. političkih stranaka. Ono što veseli je da kod nezavisnih zastupnika nisu utvrđene nepravilnosti i propusti koji bi utjecali na istinitost i realnost financijskih izvještaja, te pravilnost financijskog poslovanja. Ali je kao i kod političkih stranaka, utvrđeno da su poslovali i oni sa određenim minusom, kao što su to poslovale i političke stranke, ne sve, ali kada se gleda zbirno na nivou godine, jesu gotovo i one sve u minusu. U ovom izvještaju, posebno se stavlja jedan akcenat i na jednoj predstavnika unutar jedinica lokalne samouprave kojoj je jednoj političkoj stranci, donirao iznos od 400000 kuna, a nije mogao toliko donirati, jer znamo da je zakonski moguće donirati maksimalno 30000 kuna. Za sve takve nepravilnosti i propusti u poslovanju političkih stranka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, ured je dao naloge i preporuke. Što kaže nalaz revizije u detaljima. Prihodi političkih stranaka obuhvaćenih revizijom, iznosili su 2015. godine 155 milijuna 366 tisuća i 141 kunu, a rashodi 157 milijuna 364 tisuće i 108 kuna. Te je manjak prihoda na koncu 2015 iznosio sveukupno milijun 997 tisuća kuna. 16 političkih stranaka je iskazalo višeg prihoda nad rashodima u iznosu 3 milijuna 715 tisuća kuna, a 22 političke stranke iskazale su manjak u iznosu 5 milijuna i 713 tisuća kuna. O financijskim izvještajima i poslovanju političkih stranaka za 2015. izrađeno je 16 bezuvjetnih, 21 uvjetno i 1 nepovoljno mišljenje za Bošnjačku demokratsku stranku Hrvatske. Revizijom nezavisnih zastupnika nisu utvrđene nepravilnosti i propusti onako kako sam već rekao. Revizijom su obuhvaćeni i subjekti koji su 2015. godine, ostvarili prihode iznad 100000 kuna, tj. 18 parlamentarnih i 20 izvan parlamentarnih političkih stranaka, 6 nezavisnih zastupnika i 2 člana predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. Ured je obavio provjeru dostave godišnjih financijskih izvještaja za 163 političke stranke koje su bile obvezne dostaviti financijske izvještaje za 2015. godinu, te 6 nezavisnih zastupnika te 920 članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave kojima je mandat tada još uvijek bio u tijeku. Postupci revizije provedeni su u razdoblju od 6. lipanja do 13. prosinca 2016. godine. U RH, je na dan 9.12.2016. godine djelovalo 160 političkih stranka, od kojih je 21 parlamentarna i 139 izvan parlamentarnih. S obzirom na to da su 22 političke stranke osnovane i upisane u Registar političkih stranaka u 2016., a 25 izvan parlamentarnih političkih stranaka je prestalo djelovati 2015. i 2016. financijski izvještaj za 2015. sa sastavnim dijelovima bile su obvezni dostaviti 163 političke stranke od toga 20 kako sam rekao parlamentarnih i 143 izvan parlamentarnih. Kada govorimo o članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave u lokalnim jedinicama na dan 11. studenoga 2016. djelovalo je 920 članova predstavničkih tijela kojima je mandat započeo nakon lokalnih izbora održanih u 2013. godini odnosno prijevremenih izbora održanih u 2014. i 2015. Članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave bili su obvezni dostaviti financijske izvještaje uredu u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Za članove predstavničkih tijela utvrđeno je da je 895 njih dostavilo u propisanom roku financijska izvješća, a 25 članova predstavničkih tijela nije dostavilo financijske izvještaje do prosinca 2016. godine. Kada govorimo o vrijednosti imovine političkih stranaka, koncem 2015. godine u bilanci je vidljivo da ukupna imovina financijska i ne financijska iznosi 92 milijuna kuna dok su ukupne obveze i vlastiti izvori 92 milijuna i 23 tisuće kuna. Izvanbilančni zapisi su iskazani u iznosu 2 milijuna 451 tisuću, a odnosi se na evidentiranu vrijednost zgrade u vlasništvu političke stranke za koju se vodi postupak uknjižbe u zemljišne knjige. Što kaže nalaz revizije? Izvršenje naloga i preporuka iz prošle revizije provjereno je da li je politička stranka ili više njih postupila prema nalozima i preporukama. Propusti i nepravilnosti su utvrđeni kod 16 političkih stranaka za koje je u prošloj reviziji dano 159 naloga i preporuka. Ono što cijeli dan govorimo znači utvrđeno je da postupljeno prema 69 ili svega 44% naloga, 19 je u postupku izvršenja, a prema 71 nalogu političke stranke nisu postupile. Znači da i dalje ignoriraju nalaze revizije i dalje se ponašaju onako kako smatraju da je za njih najbolje. Kada govorimo o računovodstvenom poslovanju, revizijom računovodstvenog poslovanja političkih stranaka obuhvaćeni su financijski izvještaji, poslovne knjige i evidentiranje poslovnih događaja, popisa imovine i obveza, potraživanja i obveze te objava podataka. Revizijom je utvrđeno da pojedine političke stranke a) HSS, b) HČSP, HSP-AS, HSS, HRAST, Naprijed Hrvatska, Stranka rada i solidarnosti i Živi zid nisu sastavile temeljne financijske izvještaje na propisan način odnosno da podaci iskazani u financijskim izvještajima nisu točni i istiniti te da nisu istovjetni s podacima evidentiranim u poslovnim knjigama. Što dalje kaže revizija? Pojedini prihodi i rashodi nisu evidentirani u poslovnim knjigama ni iskazani u financijskim izvještajima, opet slične stranke HRAST, Most, Stranka rada i solidarnosti, Živi zid. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija knjiženje i evidentiranje poslovnih događaja u poslovnim knjigama temelji se na vjerodostojnim, istinitim, urednim i prethodno kontroliranim knjigovodstvenim ispravama. Također pojedine političke stranke nisu vodile evidenciju korištenja službenih vozila, nisu ispostavljali putne naloge vezano uz službena putovanja ili uz putne naloge nisu priložena izvješća sa službenog puta pojedini, a pojedini sastavljeni putni nalozi ne sadrže popisane elemente. Revizijom je utvrđeno da pojedine političke stranke nisu obavile popis imovine i obveza u skladu s propisima odnosno popisom nije obuhvaćena cjelokupna imovina. I dalo bi se tu nabrajati zaista za svaku stranku i više njih u pojedinom segmentu, svi propusti onako kako to nalaže revizija i onako kako to propisuje zakon. Na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor u 2015. godini sudjelovalo je osam zajedničkih lista u koju je bilo uključeno 45 političkih stranaka. Posebne račune za financiranje izborne promidžbe otvorilo je osam političkih stranaka prema međusobnom sporazumu i tu je pojavljuje problem. znači oni koji su izašli u međusobnom sporazumu ili u koaliciji na izbore otvorili su jedan račun unutar kojeg nije bilo jasno na koji način će se realizirati pitanje prihoda i rashoda unutar same kampanje. Koliko koja stranka sudjeluje u prihodima tj. koliko koja stranka sudjeluje u rashodima za obavljanje usluge prije svega promidžbe i svih ostalih troškova koji se mogu naći u samoj kampanji. I ono što je opet kažem možda najviše vidljivo iz ovog dijela što se tiče samih jedinica lokalne samouprave, a govorimo o nezavisnim zastupnicima čiji su prihodi prelazili 100 tisuća kuna jest činjenica da je jedan član Gradskog vijeća grada Rovinja uplatio taj jedan iznos koji je 370 tisuća kuna veći od dozvoljenoga to je svojoj stranci uplatio 400 tisuća, a nije to smio. I na kraju možemo samo svesti to s obzirom da se radi o statističkim podacima na jedan ukupan broj tj. ukupne iznose, možemo utvrditi da ukupna imovina financijska, ne financijska političkih stranaka u 2015. iznosi 92 milijuna kuna, da su ukupne obveze i također na toj razini, da najviše prihoda od članarina ima HDZ, iz državnog proračuna tada je to imao SDP jer je imao najviše još uvijek tada zastupnika iz proračuna lokalne samouprave najviše je prihoda imao HDZ kao i od stranih donacija, gotovo dvije trećine imaju stranke HDZ i SDP zajedno. Znači jednostavno zakon je poštivan u najvećem dijelu iako smo često se osporavaju rad velikih stranaka i HDZ-a i SDP-a, ali bezuvjetna mišljenja mnogim strankama pogotovo najvećim pokazuju da smo naučili što trebamo sve raditi svako u svom dijelu i mislim da mnoge rasprave koje su se danas vodile ovdje jasno pokazuju da nije problem nekome reći da nešto nije dobro ili ne valja, ali treba nekad pogledati i u vlastite postupke i utvrditi da li si sam pogriješio, da li si bio na visini zadatka pa da onda možeš drugome suditi ili govoriti da li je to baš tako kako si rekao.

Gospodin Borić, vidi se da se studiozno pristupili ovoj materiji i da ste upoznati sa svim detaljima izvješća odnosno revizije političkih stranaka ali jedna stvar koja evo mene zanima a vi ćete možda to znati jer se time bavite, a vidimo i da neki mladi zastupnici ovdje u Hrvatskom saboru su i pogođeni i revoltom, svojom odjećom pokazuju određene stvari, znači evo kolega Pernar svojom odjećom neke stvari koje ga muče iz prošlosti i mene zanima da li, da se maknemo više od toga, da se ne opterećujemo sa time, da li znate kada će HDZ ispoštovati odluku hrvatskih sudova i vratiti 24,2 milijuna kuna u državni proračun koji je ukraden za vrijeme Fini medije? Znači to je ono što bi sigurno, evo ja sam siguran ovdje, skinulo puno tereta sa financiranja političkih stranaka i ljudi bi vidjeli da ste vi u HDZ-u naučiti neke stvari iz prošlosti. I onda ne bi imali više ovakvih scena, jer ja pa čak i malo razumijem revolt mladog zastupnika Pernara koji svojom odjećom pokušava ukazati na tu još jednu nepravdu koja se vuče već više od 10 godina. Znači kada će taj novac javni, ukraden 2007., 2008. godine biti vraćen u državni proračun kako se ne bi više opterećivali sa poviješću financiranja netransparentno političkih stranaka u ovom slučaju, u velikom iznosu 24,2 milijuna kuna koje je HDZ prikupio iz javnih poduzeća i svega onoga što smo bili svjedoci tijekom proteklih godina.

Kolega Maras, ovo je bilo izvješće revizije za 2015. godinu i govorio sam o tome, ako ste primijetili ne bavim se više politikom na onaj način na koji sam to radio dok sam bio u oporbi, znači pokušavam biti konstruktivan, razgovarati na temelju činjenica, argumenata i znam da je to sve nekada efektno, ali ne donosi ili ne pridonosi ničemu. Imate vi dovoljno problema u SDP-u i nedavno ste očito uzeli neki kredit a da niste imali pojma vi članovi predsjedništva da li ste ga uopće i uzeli, tako da to će biti predmet nekih drugih revizija koje ćemo još raspravljati nadam se u slijedećim razdobljima, bez da ulazimo u posao institucija. Kad institucije kažu svoje, vjerujte da ćemo se ponašati onako kako to nalažu pravila ponašanja, kako to nalaže poštivanje zakona i ozbiljna stranka. Ali do tada, nemojte vi biti sudac kao i neki drugi zastupnici ovdje jer to saborski zastupnik nije niti treba bit. a to da ste bezgrješni, o tom potom. Ali imate vlastitih problema i čuvajte ovog predsjednika jer očito nije dobro tamo. Uvaženi kolega Borić, kolegice i kolege. Kolega Borić, vi ste u svom izlaganju rekli da treba podržati i mi iz HSS-a podržavamo nalaz revizije i da su svojim nalazom i svojom aktivnošću vraćaju povjerenje građana u državne institucije, da je Državna revizija jedna od takvih institucija. I ja bih se pridružio vašem razmišljaju ali bi isto vam predložio, obzirom da ste sad u vlasti, da i druge institucije se ugledaju u njihov primjer i da rade svoj posao jednako za svakog, da svaki građanin bude jednak pred zakonodavstvom RH a da bi ova institucija bila uspješnija, predlažem jer čujem s terena da im nedostaje i ljudi i opreme i kvalitetnijeg prostora i da im povećate plaće i da budu još uspješniji i neovisniji i da pravna praksa u njihovim nalazima bude identična od općine do općine, od političke stranke do političke stranke, da imaju ujednačene kriterije. Zato što sam i prošle godine u ovom izvještaju diskutirao i rekao da naravno i HSS ima svoj grešaka i uvažava nalaz revizije, nastojat će otkloniti te nepravilnosti, ali da ima niz onih koji nisu otklonili nepravilnosti da bi bilo dobro da znamo koje su to i što se poduzelo s njima da više ubuduće to ne ponavljaju. Kao što su sad dva ili tri načelnika po revizije dobili nepovoljan nalaz zbog toga što su nenamjenski trošili proračunski novac što su nisu evidentirali sve transakcije, što su dio novca iz blagajne digli, zna se iz koje su političke opcije, nadam se da ćemo dobiti informaciju na koji način su oni procesuirani i da neće proći kao što smo tražili izvještaj koliko i kad su bile inspekcije u Agrokoru i tvrtkama u sustavu Agrokora, zašto ih 5, 6 ili 10 godina u nekim njihovim tvrtkama nije bilo i da je tek reagirala Vlada nakon nalaza svjetske jedne organizacije da su financijska izvješća lažirana.

Vjerujem da su neovisna i druga tijela, o njihovim izvještajima raspravljat ćemo, imat ćemo prilike i o izvještaju DORH-a za 2015. i 2016. godinu, pa će svi reći ono što ih muči, ono što im je na srcu, ali opet kažem izbjegavajmo onaj dio koji se tiče toga da mi sudimo ovdje, da mi određujemo gdje što treba biti, da mi smo ti koji govorimo jedino kao oni koji govore istinu, da smo mi to koji su najpametniji i da sve znamo, mislim to sigurno nije tako, a ova izvješća jasno pokazuju da sustav ima problema i da ga oni koji žele, mogu otkloniti ukoliko žele slušati preporuke i sugestije, ako ne, ponavljaju se ponovni, isti problemi ali kažem ima oni koji žele učiti i naučiti, a ima onih koji žele biti onakvi kakvi jesu i misliti da znaju sve i da im ne treba nitko nešto sa strane dodati ili reći. Oprostite, ja nisam vidio. Poštovani kolega Boriću kada govorite o tome da ne treba nikoga prozivati bez dok se ne utvrde odnosno dok se ne utvrde činjenice vi ste pokazivali članke koji se tiču Živog zida i tiču se donacija koje ne mogu biti predmet Državne revizije jer su to bile donacije koje su dolazile, a nisu nigdje zavedene, tko zna na što su se trošile ako je to bilo tako. Tako da onda nemojte kolegi Pernaru zamjerati kada on govori o nekakvim drugim donacijama i propitiva znači ovo izvješće jer se ova izvješća ne mogu baviti znači pojedinih političkih stranaka ne mogu se baviti onim što se nosilo u torbama, ne mogu se baviti onim novcem koji je dolazio tko zna od kud i novcem za koji se ne zna na što je trošen. Ja imam jednu situaciju gdje vaš koalicijski partner u Metkoviću je iz gradskog proračuna kupio masline i dijelio ih u svojoj parlamentarnoj kampanji, kampanji za parlamentarne izbore.

Postoje fotografije gdje čovjek to dijeli na splitskoj rivi, dijeli te masline koje je kupio iz gradskog proračuna. Znači ne može se vaditi na to da je išao potaknuti razvoj maslinarstva u gradu Metkoviću kao gradonačelnik tog grada, ako to dijeli na splitskoj rivi. To je problem institucija ove države, ali to nije pitanje za Državnu reviziju, a vi ste znači optužujete druge, a došli ste sa jednim novinskim člankom i govorite kako je Živi zid navodno dobivao te donacije u kuvertama, da je to problem, prozivate kolegu Pernara i Živi zid, govorite kako ga nema tu [[Upadica Reiner: Hvala.]] a znamo da je slične situacije imao HDZ.

I onda sam pročitao i za 2016. I onda sam pročitao jedan članak iz novina od prije godinu dana, gdje je onaj čovjek iz Živog zida prešao u MOST svjedoči o tome što se događalo u nekom vremenu, u nekoj parlamentarnoj kampanji za izbore i na koji način je to funkcioniralo. I onda sam rekao možda će se jedan dio toga pronaći i u financijskim izvještajima koje će napraviti Državni ured za reviziju za 2016. godinu, a možda se neće naći ništa. A u savršenstvo MOST-a neću dirati. Stvarno ste savršeni, ali vam nije pomoglo u Metkoviću da opstanete. Evo uzeli smo Metković i nemojte se ljutiti, ići će taj grad i bez vas bez problema.

Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani glavni državni revizore sa saradnicima, gospodine Klešić. Ja ću nastojat u ime kluba vrlo malo ponavljati ono što ste vi u svom nalazu, odnosno izvješću naveli vezano za političke stranke. Ono što mene zapravo slušajući cjelodnevnu raspravu o vašim izvješćima posebno navodi da kažem sljedeće. Od 18 parlamentarnih političkih stranaka, 8 političkih stranaka su dobile uvjetno mišljenje i to negdje oko, vrijednosno oko 9 milijuna kuna iz prihoda iz proračuna jedinica, lokalnih jedinica i oko 2 milijuna i nešto iz državnog proračuna ako sam ja dobar matematičar. Međutim, zanemarimo brojke. Ovdje je problem ponavljanja uvjetnog mišljenja.

Recimo Autohtona hrvatska seljačka stranka je dobivala nepovoljno i ona je i dalje nepovoljna. Ali mene brine ponavljanje kod parlamentarnih političkih stranaka, dakle koji dobivaju sredstva iz državnog proračuna ili dobivaju sredstva iz proračuna jedinica lokalne uprave. Ponavljaju se uvjetna mišljenja iz godine u godinu. E sad dolazim zapravo na pravu temu. Onu temu koju je zapravo otvorio kod vaših izvješća kolega Šuker, pa i dijelom kolega Stazić. Ako raspravljamo pojedinačno o svakoj od stranaka ili o svakom pojedinačnom slučaju od tog drveća, od te šume zapravo ne vidimo drveće. I onda se od Državne revizije traži ono što njoj nije u zakonu nadležnost. Dakle, Državna revizija detektira problem, Državna revizija ima samo određene alate. Koji su to alati? Alat da svoje izvješće pošalje izvršnoj vlasti, alat da svoje izvješće pošalje Hrvatskom saboru, alat da da preporuku ili nalog za lakše povrede. Hajde recimo da je to u disciplinskom postupku kod radnika lakša povreda radne obveze i da nalog, odnosno preporuku u kojem bi se smjeru trebalo poboljšati poslovanje financijsko stranke. I dalje, ima jedino ovlast da Državnom odvjetništvu dostavi svu dokumentaciju sa sumnjom u eventualno kazneno djelo. I tu njezina nadležnost prestaje. Ono što je gospodin Šuker govorio i gospodin Stazić koja je svrha izvješća i rasprave u Vladi i Saboru, koje je to svrha? Da se prepucavamo, da sudimo ili da danas imamo rješenja, da nam se određene stvari, na kojoj Državna revizija ukazuje da su problem u zakonskim rješenjima ili u podzakonskim aktima problem. I da oni dovode upravo do takve situacije. Odnosno, tamo gdje recimo velike stranke dobivaju bezuvjetna mišljenja jer imaju financijska sredstva, imaju stručnjake, računovođe, knjigovođe, itd. neke manje stranke, ali korisnice proračuna, državnog i lokalnog, ako iz godine u godinu bezuvjetno mišljenje, uvjetno mišljenje, pa zašto ne mijenjamo Zakon o financiranju političkih stranaka. Zašto to ne mijenjamo? Jedan put uvijeno preporuka, nalog. Drugi put uvjetnog, smanjimo mu prihod, treći put uvjetno skinimo ga iz proračuna. Dajmo onima koji obavljaju svoj posao kako spada ili osigurajmo sredstva za rad Državne revizije. Niti imate dovoljno prostora, niti imate dovoljno ljudskog resursa, nemate ljudi. Ja znam, kao sudionik revizije dakle kod mene je dolazila revizija, u državnoj upravi. Ja znam koji je to mukotrpan posao. I ja znam da Državna revizija, poznam i neke revizore od onda, koji stvarno dobronamjerno ukazuju na problem, daju preporuku i daju nalog, ako drugo ništa ne preostaje. Ali vam treba osigurati uvijete. Evo, npr. u vezi s financiranjem izborne promidžbe političkih stranka, Državni ured za reviziju kaže sljedeće, ured je ocijenio da je potrebno propisima, dakle, propisima urediti bitne elemente međusobnih sporazuma političkih stranaka, šta to znači? Pa to je zapravo nalog, ja bi ga tako u navodnike stavio Hrvatskom saboru, da mijenja zakon. Vladi da preloži izmjene i dopune zakona. I onda je tu kraj. Drugačije mi nećemo doći, imati ćemo stalno ovakvu situaciju, i stalna prepucavanja i stalno dovođenje Hrvatskog sabora u ulogu suca. A mi nismo sud. Mi smo zakonodavna vlast. I tu je problem. Sad da vam kažem na kraju, kao sudionik nekada Državne revizije, koja je dolazila kod mene, kad je prošla Vladu, izvješće, o lako ćemo. Kad prođe Sabor, gotovo je. Primi se izvješće u ladicu. Gotovi smo, nema promjena zakona, nema promjena podzakonskih akata, svi zadovoljni, osim ako se ne osnuje istražno povjerenstvo. E a onda je malo drugačije i to je to. A u ostalom, gospodin potpredsjedniče Hrvatskog sabora izvješće 2015. izvješće 2015. to pokazuje i odnos zakonodavne vlasti prema jednoj vrlo važnoj instituciji Hrvatske države. Hvala vam lijepo.

Izvolite. Zahvaljujem gospodin potpredsjedniče. Poštovani gospodine Klešiću sa suradnicima, kolegice i kolege. U ime GLAS-a mogu reći da ćemo podržati izvješće revizije vezano uz financiranje političkih stranka.

I ono što mogu reći, s obzirom, da već jedno 5 puta govorim u ime bivše stranke, a sada i nove stranke, vezano uz financiranje političkih stranka i mišljenje revizije. Mislim da se može konstatirati da smo neke pomake u dobrom smjeru napravili, odnosno da političke stranke su počele poštivati primjedbe, naputke, sugestije Državne revizije i da su se evo konačno u većini naučile ili prilagodile svoje poslovanje zakonu. I da je sve manje u stvari primjedbi, odnosno, da sve one primjedbe koje jesu idu u nekom pravcu da se unaprijedi cijeli taj sustav, pa i onaj dio o kojem se govori preporuke vezane za nove zakone, odnosno, izmjene i dopune zakona koje bi mogle unaprijediti ovaj dio, dio rada političkih stranaka. A inače kad se gledaju sva ta izvješća unatrag nekoliko godina manje-više su primjedbe slične. I mislim da samo one stranke koje se još nisu stigle prilagoditi, a vidimo da je sve manje ovih uvjetno rečeno većih političkih stranka koje dobivaju uvjetna mišljenja. Znači mislim u tom nekakvom tehničkom formalnom smislu mislim da možemo biti zadovoljni. Ali ja sam htjela ovdje progovoriti o nečem drugom, a to je kako se uopće političke stranke ponašaju i šta bi recimo državna revizije kad bi više mogla govoriti temeljem zakona rekla na ponašanje, odnosno, uzorno ili ne uzorno ponašanje stranka i poruke koje političke stranke šalje prema javnosti svojim ponašanjem, da li pojedinaca ili odlukama koje donose unutar svojih tijela. Ono što je meni zapelo za oko, da u jednom dijelu se spominju određeni akti stranaka, koje su stranke dužen donijeti, uz znači programske i sve druge koje stranke donose je jedan akt koji se preporuča strankama da ga donose, a koje nemaju sve političke stranke pa ni čak sve parlamentarne stranke, to je Etički kodeks. Mislim da mi u Hrvatskoj ćemo teško promijeniti mišljenje naših građana o političkim strankama ma koliko sve zakone pa ček i sve preporuke Državne revizije poštivali, formalno gledajući ih zadovoljili ako još uvijek postoji sumnja i to sasvim opravdana sumnja naših građana i percepcija naših građana da se političari i političke stranke ne ponašaju na način koji je moralan odnosno koji bi mogao zadovoljiti određene moralne standarde. I ja sam duboko uvjerena da dok političke stranke unutar sebe ne demokratiziraju procese, dok ne izreguliraju međusobne odnose, dok u Hrvatskoj ne prestane idolopoklonstvo vođama u strankama, dok ne otvorimo stranke prema javnosti, dok ne postanemo transparentni u svakom dijelu svog političkog rada badava će nama biti zvati državne revizije, badava će biti formulirati zakone kojih ćemo se morati držati i vjerojatno ćemo ih se držati, međutim po našem starom običaju u njima ćemo naći svih malih i velikih rupa da bi ih izigrali, prije svega da bi izigrali političke elite unutar tih političkih stranaka. Mislim da mi moramo otvoriti temu koja je izuzetno važna, ja bi rekla za Hrvatsku, a to je kako ćemo vratiti povjerenje građana u politiku, prije svega u politiku, a u politiku kroz ljude odnosno kroz političare odnosno kroz temeljne organizacije u kojima se oni organiziraju to su političke stranke. I mislim da smo došli kroz svih ovih 27 godina demokracije na jednu točku za koju smo mi u GLAS-u osobno vrlo zabrinuti. Ljudi nama se u društvenom i u političkom životu događaju neke retrogradne situacije koje nas vraćaju u vremena koja i u situacije u kojima smo bili davno za koje smo mislili da su iza nas, dodatno se nepovjerenje građana prema svima nama produbljuje i neće nam pomoći nijedan zakon ako se sami unutar sebe, svaka politička stranka za sebe, a posebno parlamentarne stranke koje su zastupljene u Hrvatskom saboru ne suoče sa tim problemima i jasno kažu dosta. Ocjena rada ovog Sabora je nešto iznad dovoljan. Pa nije to samo zato što mi financijski možda neke od tih stranaka rade određene financijske prekršaje, manje ili veše, kao što vidimo većina ih u stvari uopće ne radi nikakve više financijske prekršaje veće nego je pitanje kako ćemo mi tu dvojku popraviti na nekakav malo bolju ocjenu i naše je mišljenje jedino mi sami to možemo napraviti. Međutim, ne na način da generaliziramo i ne način da se razgovaramo u Saboru međusobno kao stranke na način kako se razgovaramo. I ja poštujem svačije mišljenje, ja sam liberal po uvjerenju i vrlo sam otvorena za različiti način iskazivanja svojih stavova od ovoga kako to čini kolega Pernar pa do nekih svađa kojih odnosno nekih suprotstavljanja koja nisu baš ugodna za uši i ja vjerujem da većina naših građana to ne voli čuti. Ali onošto me najviše smeta je generaliziranje, ali i šutnja. Dakle ja sam sasvim uvjerena da većina saborskih zastupnika HDZ-a koja danas sjedi u klupama u Saboru se ne neki način srami svega onoga što se dogodilo u povijesti pogotovo vezano za financijsko poslovanje HDZ-a, da im je neugodno. I mislim da većina tih ljudi nije ni znala šta se događa. I ja ne bi ustala ovdje i rekla da su svi ljudi koji su u HDZ-u lopovi, ali neki su bili, najvjerojatnije, nešto je već i dokazano. Međutim onog trena kada se ustanovi da netko je lopov, znači da je neko ukrao, da je neko prevario, da je neko uvrijedio, da je neko bio nasilan političke stranke moraju imati vlastite mehanizme da takve ljude isključuju iz javnog prostora, u protivnom nama se ne piše dobro. Političke trgovine, varanje birača, to je nešto što je nedopustivo. Ja ne želim nikome ovdje docirati, nisam raspoložena nikome soliti pamet, ali mislim da smo svi negdje duboko toga svjesni i da negdje u pozadini ovo što kolega Pernar govori, … svega ovoga što on govori, svi mi negdje intimno mislimo da je u nekim stvarima upravu, većina nas, ja se nadam da je tako, da većina naš nažalost misli da je kolega Pernar upravu. I to moramo mijenjati. A ja bi se još jednom zahvalila Državnoj reviziji prije svega na stručnosti, drugo, na nepristranosti, osobno sam se u to uvjerila kao čelnica lokalne samouprave kvalitetnom radu i na svemu onome što čine u smislu unapređenja cijelog sustava jer rezultata svega toga ipak ima. Naravno nismo zadovoljni, niste ni vi naravno zadovoljni jer bi voljeli da imate što više bezuvjetnih mišljenja, međutim pomaci su napravljeni i u tom smislu treba to pozdraviti i treba se držati prije svega zakona, treba se držati propisa. Međutim ja osobno, nego mi u GLAS-u mislimo da nije glavni i ključni problem to da li se političke stranke i slijepo Zakona o financiranju političkih stranaka kako bi vratile kredibilitet politici nego da li se drže ono što politika jest ideje, bez obzira dal' su one desne, lijeve, centrističke, liberalne, da se drže ideje i da budu dosljedni u politici i vjerodostojni prema svojim biračima i prema građanima.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predstavnik podnositelja dodatno obrazložiti izvješće? Da. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Cijenjene zastupnice i zastupnici, evo malo nas je još ostalo, ali eto dozvolite. U skladu dakle s odredbama Zakona za Državnu reviziju, Hrvatskom saboru dostavljeno je Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2016. godinu. Poslovi ureda vrste revizije, subjekti i predmeti revizije utvrđuju se godišnjim programom i planom rada. Programom i planom rada za 2016. godinu, revizijom su bili obuhvaćeni svi subjekti za koje je odredbama Zakona Državnog ureda za reviziju i Zakona o financiranju političke aktivnosti i izborne promidžbe, propisana obveza obavljanja revizije svake godine, a to su godišnji izvještaji o izvršenju državnog proračuna RH za 2015. godinu te političke stranke, nezavisni zastupnici članovi predstavničkih lokalnih jedinica. Pored ovih revizija na temelju zakona utvrđenih kriterija, planirane su i obavljen revizije proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, proračuna lokalnih jedinica, visokih učilišta i drugih subjekata te revizije učinkovitosti o kojima smo danas i raspravljali. Zatim gospodarenje mineralnim sirovinama, na području RH od 2013. do 2015. godine, nabava i korištenje dakle službenih vozila, proračunskih korisnika državnog proračuna, provedba mjera utvrđenih strategijom razvoja, turizma RH do 2020. godine, rad nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica, sustav javne nabave u trgovačkim društvima te upravljanje i raspolaganje nekretninama lokalnih jedinica. Osim toga, obavljena je i provjera izvršenja preporuka danih u prošlim revizijama učinkovitosti, postizanje rezultata i ostvarivanje ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica te uvid u financijske izvještaje izvan parlamentarnih političkih stanaka i članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica. Sva izvješća o obavljenim revizijama dostavljena su Hrvatskom saboru, a u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljeni su i na mrežnim stranicama našega ureda. Dakle, tijekom 2016. godine, obavili smo 295 revizija, od toga 210 financijskih i 85 revizija učinkovitosti. U okviru 210 financijskih revizija, obuhvaćen je državni proračun i njegovih 28 korisnika, 64 proračuna lokalnih jedinica, 68 visokih učilišta, zatim 3 druga subjekta, 38 političkih stranaka, 6 nezavisnih zastupnika i 2 člana predstavničkih tijela lokalnih jedinica. U 98 ili 46,7% financijskih revizija, izraženo je bezuvjetno mišljenje uz 111 ili 52,8% uvjetno, te u jednoj nepovoljno mišljenje. O godišnjem izvještaju o izvršenju državnog proračuna za 2015. godinu izraženo je uvjetno mišljenje, a u financijskim izvještajima i poslovanju korisnika državnog proračuna, izraženo je 13 bezuvjetnih i 15 uvjetnih mišljenja. U revizijama proračuna lokalnih jedinica, izraženo je 27 bezuvjetnih te 37 uvjetnih mišljenja. Revizijom utvrđene nepravilnosti odnose se na planiranje i izvršavanje proračuna, računovodstveno poslovanje i financijsko izvještavanje prihoda i potraživanja, rashoda i obveze, upravljanje imovinom i javnu nabavu. Nadalje, revizijom smo tijekom protekle godine obuhvatili 68 visokih učilišta, 2 korisnika proračuna lokalnih jedinica i jednu neprofitnu organizaciju. O njihovim financijskim izvještajima i poslovanju izraženo je 35 bezuvjetnih i 36 uvjetna mišljenja. I dozvolite mi da vam podsjetim, tijekom protekle godine Sabor je raspravio i prihvatio izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji visokih učilišta. Kao što sam već naglasio, ured je u ovom izvještajnom razdoblju obavio i 85 revizija učinkovitosti kojima su obuhvaćena 732 subjekta. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjene zastupnice i zastupnici, kao i prošlih godina i tijekom 2016. godine, ured je surađivao prije, u tijeku i nakon obavljene revizije s pravosudnim i drugim državnim tijelima.

Značajna je i međunarodna suradnja koju ured provodi kroz razmjenu stavova i iskustava sa ciljem ujednačavanja metodologije rada te praćenja suvremenih pravaca razvoj revizijske profesije u svijetu. Posebno bih istaknuo sa Europskim revizijskim sudom i vrhovnim revizijskim institucijama europskih zemalja s dugom tradicijom i velikim iskustvom. Za obavljanje svih poslova ureda koje čini središnji ured u Zagrebu i 20 područnih ureda u županijskim centrima, sistematizirana su 343 radna mjesta, a u rujnu 2017. godine imamo popunjeno 279 radnih mjesta, od toga 226 ovlaštenih državnih revizora. Od navedenog broja, dakle 226 revizora obavljaju poslove revizije. Ono što bih još na kraju želio napomenuti je da u cilju osiguranja zakonitog namjenskog i svrhovitog korištenja proračunskih sredstava kao i učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola Nacionalnim programom reformi i programom konvergencije koji su doneseni početkom ove godine planira se u okviru jačanja kapaciteta Državnog ureda za reviziju osigurati stroža provedba preporuka Državne revizije. To je ono što sam već i spomenuo, odgovorio na jedno pitanje i to donošenju novog Zakona o Državnom uredu za reviziju za što je rok rujan 2017. godine. Hvala vam lijepa na pozornosti. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku, uvaženog zastupnika Ivana Šukera. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni revizoru oduševljen sam sa ovom prepunom sabornicom. U jednom materijalu koji je nakon donošenja proračuna možda jedan od najboljih koji ne dozvoljavaju nikome da bude osobni sudac, tužilac, odvjetnik ili bilo šta što smo imali danas priliku čuti u ovom Visokom domu. Ovo je prilika, ovaj materijal da se ukrste koplja i da oni koji imaju nešto reći da kažu. Da kažu na temelju činjenica i na temelju podataka koje su prezentirali korisnici državnog proračuna, a revidirala Državna revizija. Međutim, najlakše je doći u ovaj Visoki dom, napravit show od 10, 15, 20 minuta, dobit minutu, dvije u informativnim emisijama i biti zvijezda. A da li je nekog stvarno briga što se događa sa novcima poreznih obveznika, da li je ovo izvješće stvarno materijal, ali teško je sjesti i pogledati nekoliko stotina stranica materijala, jer se vrlo teško nekada i snaći u nekim konstatacijama jer za to treba nešto i znati i onda doći raspravljati o tome. Dakle, ja sam naprosto nakon vašeg uvodnog izvješća gospodinu glavnom državnom revizoru morao reći jer me kao saborskog zastupnika sram ispred vaših ljudi koji su trošile silne desetine sati da bi napravili ovaj materijal, da praktički nitko ne pokazuje volju, da bar kaže ili dobro ili loše o tom materijalu. I to je najbolji dokaz kako se mi odnosimo prema državnim institucijama. Ali kad se dogodi ne daj Bože nešto loše, onda svi jurišamo, napadamo ne valja ovo, ne valja ono. Ovo je prilika da se raspravi o dobrim i lošim stvarima. I zato u moje osobno ime, pa ja se nadam i većine saborskih zastupnika isprika ljudima koji su potrošili vrijedno radeći desetine i desetine sati da bi nama pripremili ovaj materijal, a mi ga čak nismo spremni ni saslušati u ovom Visokom domu. Je, žalosno je što nas je 9 u dvorani, a onda će oni koji nisu ovdje, naravno vjerojatno sutra, prekosutra i sljedećih dana kad će kamere biti uperene sve u jutarnjim satima govoriti tako strastvenim riječima o mnogim stvarima koje stoje ili ne stoje. A sad kad imaju prilike, sad se valjda bave puno važnijim stvarima i važnijim poslovima. No, u svakom slučaju otvaram raspravu i prvi će se u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista obratiti malobrojnom slušateljstvu uvaženi Tomislav Žagar. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni revizore sa suradnicima, kolegice i kolege.

Neću dužiti, neću sad ponavljati sve ono što je državni revizor naglasio i ono što je zapravo suština ovog Izvještaja, a to su sve one revizije koje su obavljene. Rekao bih to na tragu zadnje ove replike gospodina Šukera. Sati i sati su potrošeni da bi se ovakva izvješća pripremila za Hrvatski sabor. Istina vi niste u izvješću, vi ste naveli sad ste pročitali koliko ima zaposlenika. Niste naveli koliko je to zapravo sati rada. Ja mislim da je, vi ste zapravo i slabo ekipirani u odnosu na posao koji obavljate. Ono što je jako dobro, bio sam i sam čelnik lokalne samouprave, jako mi je drago kad su došli vaši predstavnici unatoč strahu koji imamo mi svi kad dolazite. Meni je drago isto, unatoč vi ste dobro rekli da je ključna stvar zakon koji će vama dati veće ovlasti. Međutim, prema ovom izvještaju ipak je 2/

Ono što smo u ovoj današnjoj raspravi nekako sam ja zaključio, najveći je problem tamo gdje ima puno novca. E tu je problem sad ako, kad govorimo o postotku, ne znam trećina, dvije trećine ili kad govorimo danas o četiri poduzeća koja su, četiri trgovačka društva koja su dobila neučinkovito mišljenje, zapravo njihova javna nabava je bila neučinkovita. Problem je što je velik novac u pitanju posebno u ova dva društva. Dakle, vaš rad je iznimno kvalitetan unatoč tome što imate evo manji broj zaposlenih. Možda možete reći u završnom obraćanju ili ako bude prilike kolika je zapravo prosječna plaća, jer vidim ovdje su sve osobe koje su visoko kvalificirane, koje moraju imati doista puno znanja. Pa evo, nekako kad vidimo prema ovome sredstva koja su predviđena za plaće i po broju radnih mjesta čini mi se da te plaće nisu tako velike, a radi se doista o odgovornom poslu i ozbiljnom poslu. Evo na kraju što reći.

Izvolite. Poštivani glavni državni revizor sa suradnicama, kolegice i kolege. Naravno, izvješće Državnog ureda za reviziju za 2016. godinu, Klub HDZ-a će podržati. Vidimo da se radi o dobro napravljeno i transparentnom izvješću iza kojeg stoji izuzetno kvalitetni rad, ocjenjen vrlo visokom ocjenom korisnika ovih izvješća i to za korisnost i za kvalitetu. S obzirom da je bilo pohvala sa svih strana, ali ipak je bilo primjedbi od nekih zastupnika, odnosno, upita, koliko je podnošeno prijava, koliko je bilo kaznenih prijava i slično, ja bi tu još jedanput podcrtala. Držani ured za reviziju, je samostalno i neovisno tijelo koje radi po strogim kriterijima propisanih zakonom. Cilj revizije je da se profesionalnom pažnjom pronađu proceduralne pogreške koje nisu u skladu s zakonom i da se o tome obavijesti DORH. Državni ured za reviziju nema zadatak podnositi kaznene prijave nego izvještavati i te izvještaje dostavljati ovom Saboru i DORH-u radi revizije prema svom godišnjem planu. Ovo sam još jedanput htjela naglasiti, u biti se priključiti žaljenju svih kolega neovisno sa koje strane dolaze, a danas jede u ovoj sabornici. Ovi izvještaji služe upravo nama kao putokaz. O ovome trebamo razmišljati kada donosimo ili predlažemo amandmane ili zakonske prijedloge, bilo da se radi o Zakonu o javnoj nabavi, Zakonu o financiranju političkih stranaka, Zakon o trgovačkim društvima. Ovo treba biti predložak za predlaganje pravilnika, odluka i slično u ministarstvima, različitim tijelima, jer zaista se iz ovoga može puno toga iščitati i puno toga naučiti. Držani ured za reviziju 2016. godini obavio je 2010 financijskih revizija i 85 revizija učinkovitosti. Pod financijskom revizijom provjeravalo se da li su financijske informacije subjekata iskazane u skladu s mjerodavnim pravnim okvirom za financijsko izvještavanje, dok je revizija učinkovitosti se ocjenjuje ostvaruje li projekt program ili aktivnost subjekta u skladu s načelima ekonomičnosti, djelotvornosti i svrsishodnosti. Odnosno, cilj je odgovoriti na ključna revizijska pitanja i dati preporuke za poboljšanje. Po prvi put u 2016. imamo izvješće o obavljenoj reviziji o učinkovitosti utjecaj europske programske inicijative JASPERS na podnesene projektne prijedloge RH za sufinanciranje iz fondova EU i to smo imali kao posebnu točku o kojoj se do sad raspravljalo. Pozitivno i treba naglašavati što su ipak uvažene neke preporuke Državne revizije u izvješću za 2016. pa se tako po prvi put iznose podaci koji prije nisu objavljivali i time doprinose transparentnost izvješća. Tako su iskazivani rashodi po izvorima financiranja ili npr. godišnji izvještaj sadrži podatke o dospjelim nepodmirenim obvezama korisnika. Revizija je dala niz preporuka za poboljšanje normativnih okvira za državni proračun i da se standardiziraju postupci za sve korisnike, jer u suprotnom dolazi do neracionalnog trošenja. Ured je programom i planom rada za 2016. obuhvatio sve subjekte za koje odredbe Zakona o državnom uredu za reviziju i Zakona o financiranju političke aktivnosti izborne promidžbe propisana obveza obavljanja revizije svake godine. Osim ovih revizija, planirane su i financijske revizije proračunski i izvanproračunski korisnika državnog proračuna, proračuna, lokalnih jedinica, visokih učilišta i drugih subjekata, te revizija učinkovitosti. Već smo raspravljali o gospodarenju mineralnih sirovina na području RH od 2013.-2015. također o nabavi i korištenju službenih vozila proračunskih korisnika državnog proračuna. Tu je bila provedena i revizija učinkovitosti provedba mjera utvrđene strategijom razvoja turizma RH do 2020., zatim rad nadzornih odbora trgovačkih društva u vlasništvu lokalnih jedinica, kao i sustava javne nabave u trgovačkim društvima. I o tome smo kao posebnim točkama, te o upravljanju i raspolaganju nekretninama lokalnih jedinica. Ured je planirao obaviti posebnu provjeru izvršenju preporuka danih u prošlim revizijama, učinkovitosti, postizanje rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društva u vlasništvu lokalnih jedinica i obaviti uvide u financijske izvještaje, izvan parlamentarnih političkih stranaka i članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica. Kad govorimo o financijskim revizijama, tu je u ovom izvještajnom razdoblju, kao što smo čuli, bilo 210 financijskih revizija i kojoj su pokazale i dobile su i izražena su 98 bezuvjetnih, tok je bilo 111 uvjetnih i svega 1 nepovoljno mišljenje, ali o tome je već govorio glavni državni revizor. U ovom izvještajno razdoblju obavljena je i revizija godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna za 2015. i financijske revizije 27 proračunskih i 1 izvanproračunskog korisnika. Tu je izraženo uvjetno mišljenje, kad je u pitanju godišnje izvješće državnog proračuna, te a o financijskim izvještajima i poslovanju korisnika izraženo je 13 bezuvjetnih i 15 uvjetnih mišljenja. Ponavljam tu brojku da bi je mogla usporediti sa prethodnom godinom. Znači od 4 sad imamo 13. Ipak je značajni pomak iako s time ne smijemo i ne možemo biti zadovoljni. Državni ured za upravljanje državnom imovinom je dobio nepovoljno mišljenje. Evo još jedan razlog zbog čega je bilo dobro formirati posebno ministarstvo koje će upravo se baviti ovom problematikom. Kad govorimo o uvjetom mišljenju izraženom za različite institucije, moramo govoriti i ja ih nekako gledam ovisno o tome iz kojih razloga je dobijeno to uvjetno mišljenje. Znači ako govorimo da npr. nije ustrojena evidencija potpisanih ugovora i ugovornih obveza ili evidencija ona postoji, ali nisu centralizirani ili informacijski sustav nemaju koji podržava takvo jedno objedinjenje ne bi mu stavljala toliko na teret kao kada se radi o nekim drugim manjkavostima zbog kojih je dobijeno to mišljenje. Lokalne jedinice tu u ovom izvještajnom razdoblju revizijom su bili obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje 64 lokalne jedinice i zato je dobijeno 27 bezuvjetnih te 37 uvjetnih mišljenja. U odnosu na raniju godinu kada je dobiveno 18 bezuvjetnih, svega je bio jedan grad i 17 općina je također značajni pomak. Pojedine lokalne jedinice npr. nisu donijele plan razvojnih programa, a pojedine nisu donijele izmjene plana iako se izmjenama proračuna mijenjala visina sredstava planirana za ulaganja iz planova razvojnih programa. Kao dugogodišnji čelnik jedinice lokalne samouprave mogu reći da gradovi i općine, pogotovo sada u ovo vrijeme kada se mogu dobiti bespovratna sredstva europskih fondova priprema sa više projekata, a naravno da ne mogu iz svojih vlastitih izvornih sredstava osigurati sredstva za izgradnju više takvih projekata pa onda ovisno o tome koji prođe na natječaju će ići dalje u realizaciju, tako da je možda i teško predvidjeti za određeni projekt vrijeme izgradnje, sredstva iz kojih će se to realizirati ili pak napuhavati te svoje razvojne programe i navoditi milijune kuna koje očekujemo iz europskih sredstava ili pak ministarstva. Kada su u pitanju visoka učilišta, ured je obavio financijsku reviziju 68 visokih učilišta. O financijskim izvještajima i poslovanju izražena su 34 bezuvjetna i 34 uvjetna mišljenja. Npr. tu je bilo zanimljivo za vidjeti da u pojedinim područjima poslovanja se različito postupa što ukazuje na nedovoljnu normativnu uređenost. Pa evo još jedan zadatak nama i izvršnoj vlasti da malo razmisle na koji način da npr. istovrsne poslove pojedinih visokih učilišta kod nekih se potpisuje i zaključuje ugovor o djelu, a negdje ugovori u autorskom djelu za istu vrstu poslova. Naravno da to iziskuje i tu jako puno sredstava se na ove ugovore troši, različita su i davanja poreza i ostalih obveza prema državi i bilo bi dobro da je to preciznije uređeno kako ne bi bilo različitih postupanja. Kad su u pitanju drugi subjekti revizije, to smo također čuli, imali smo obuhvaćena dva korisnika proračuna lokalnih jedinica, Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije i Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije te neprofitnu organizaciju Županijsku lučku upravu iz Raba. O političkim strankama, nezavisnim zastupnicima i članovima predstavničkih tijela o tome smo dosta čuli. Kada su u pitanju revizije učinkovitosti imali smo 85 revizija, o gospodarenju mineralnim sirovinama i nabavom korištenja službenih vozila također smo već govorili.

Bez obzira što je Ministarstvo turizma donijelo i predložilo jednu ovakvu strategiju još uvijek nije ustrojen samostalni odjel za provedbu i praćenje Strategije razvoja turizma, a u okviru ministarstva je osnovano Međuministarsko stručno vijeće koje se nažalost nije sastalo od prosinca 2013. do rujna 2015. godine. O radu nadzornih odbora trgovačkih društava i sustavu javne nabave također se dosta govorilo. Kada govorimo o upravljanju i raspolaganju nekretninama lokalnih jedinica, tu treba reći da su revizijom bile obuhvaćene sve jedinice lokalne samouprave, pod nekretninama se smatra i građevinsko zemljište i građevinski objekti. Za imovinu za koju nisu riješeni imovinskopravni odnosi nisu poduzimane sustavne i planske aktivnosti za rješavanje. Zasigurno da sve jedinice lokalne samouprave nisu ni kadrovski jake da bi se moglo dovoljno pozabaviti ovim problemom, ali ovo su sigurno sredstva i jedinica lokalne samouprave i veliki potencijal koji nam na neki način stoji zarobljen, a s obzirom da se dovoljno ne brine ostaje nam po strani. Dovoljno je čuti podatak da je koncem 2014. nisu iskorištena ili su bila izvan upotrebe 3473 poslovna prostora i 1979 stanova. Evo s obzirom da mi vrijeme curi, moram nekako privoditi kraju. Tu kada je u pitanju upravljanje i raspolaganje nekretninama svega 32 jedinice lokalne samouprave učinkovito upravljale i raspolagale nekretninama. Osim ovih poslova ured obavlja i poslove suradnje s tijelima državne vlasti i međunarodnim institucijama i suradnjom sa državnim tijelima obuhvaća razmjenu dokumenata i izvješća, odgovore na upite, daje i podneske, daje i mišljenja i sudjeluje na organiziranim sastancima u vezi predmetne revizije.

Za sve ove poslove čuli smo koliko ima zaposlenika s obzirom na sistematizaciju ima još 23% upražnjenih mjesta. Od prethodne godine ured umjesto da bude sve brojniji čak je 11 djelatnika manje. Ono što mogu reći i što me veseli kao ženu, jako puno pohvala na rad ureda, kaže da je 79% žena pa vjerojatno i to doprinosi tome, pa i ovako kada ja pogledam, ima nas ima, brojnije smo. Ovo izvješće Državnog ureda za reviziju kao i prethodna izvješća, trebala bi svi nama biti od iznimnog značaja, polazna osnova, što u kojem zakonu treba mijenjati ili pak precizirati, ovaj dokument bi svatko od nas treba dobro proučiti, bar u onom segmentu kada predlaže nešto, kada kritizira, kad želimo govoriti.

Ja se iskreno nadamo da ćemo u skoro vrijeme na saborskim klupama imati i prijedlog novog Zakona o Državnoj reviziji gdje ćemo statusno riješiti Državnu reviziju, zaposlenike jer oni sad negdje vise u nekakvom međuprostoru i mislim da naprosto zbog odgovornosti, pa čak mogu reći vjerodostojnosti, naprosto im se treba osigurati čvrsta i jasna pozicija od statusa preko primanja i svega ostalog, a da ne govorim što se tiče izobrazbe. Međutim, danas popodne smo tu čuli vike, galame, mi hoće, vi iz HDZ-a ne date da se napravi revizija u HNB-u. pa ja bi toj gospodi preporučio neka pogledaju članak 6. Zakona o Državnoj reviziji i nek kažu dok se ne izmjeni taj članak 6. da li se može napraviti revizija u HNB-u ili što drugo. Ja to govorim već dvije godine, međutim neki namjerno ne žele to slušati nego stalno pričaju da je netko protiv nečega. Druga stvar izmjena Zakona o HNB-u i de u komunikaciji sa Centralnom bankom u Bruxellesu i kad se to dogodi, točno se zna kao i nekim drugim zemljama, što Državna revizija može kontrolirati u poslovanju HNB-a. Ja se iskreno nadam da kad bude izmjena ovoga Zakona o Državnoj reviziji na klupama, da će biti promijenjen i ovaj članak 6., isto se tako nadam da ćemo već u sastavu ovome saborskom, raspravljati o prvom izvješće Državne revizije o poslovanju HNB-a sukladno direktivama EU-a, kako to nalažu pravila europske Centralne banke, ono što Državna revizija može kontrolirati od HNB-a. Najgore je stvarati od nečega mističnost. Ko da je poslovanje HNB-a mistično, pa imaju komercijalne revizije koje kontroliraju tamo nekakva poslovanja pa na kraju krajeva, ako su ti ljudi napravili nešto mimo zakona, kad-tad će netko to reći, kad-tad će odgovarati za to. Neki onda neće imati šta ni za govoriti ovdje.

Nadam se da ćemo i tu otvoriti neke teme pa se sjetiti i Državne revizije, ali preporuke Državne revizije ne zaboraviti prilikom donošenja bilo kojih izmjena i dopuna zakona koji se tiče ovih tema o kojima smo danas govorili. Gospođo Juričev-Martinčev, vaše izlaganje je bilo tako da je zapravo kroz njega apsolutno smo prošli kroz rad ureda za Državnu reviziju. I zaista uvijek je tužno to, to je još od osnovne škole, kad kaže ujutro razrednik netko kasni, to da ne tko kasni čuju oni koji jesu, to da nekog nema u Saboru, čuju oni koji su u Saboru, pa sad evo budući da kolega Bačić odlazi, ali sa potpredsjednikom nas ima 13, a od 13 je 6 žena. A pogledajte od 151 zastupnika koliko je žena pa ću se samo referirati, ono što ste na kraju, to nije bio razlog zašto sam se odlučila za repliku, kaže 75% žena. E, to vam je tema staklenih stropova o kojoj možemo inače govoriti, tamo gdje treba raditi, tamo vam je 75% žena, dragi moji kolege.

Bez obzira na kojoj strani ovdje sjedimo, kad govorimo o revizijama, govorimo da su one dobro napravljene, da su stručno napravljene, to što se nekom od nas ne sviđa što unutra piše, to je druga tema ali su napravljane strukturirane na način na koji treba i tu je užasno veliki rad. I užasno veliki trud, samo u ono što je kolegica Juričev-Martinčev govorila, krenete od jedinica lokalne samouprave preko visokih učilišta pa završimo na strategiji turizma. Morate biti uopće ekipirani i određena znanja da to uopće znate čitati da možete nešto napraviti. Stoga zapravo ja ovu svoju repliku koristim jer je kolegica zaista onako dosta sustavno prošla pa je svima onima koji ne sjede a možda negdje slušaju, da dobiju uopće sliku o čemu je riječ, ali se iz toga vidi kako treba biti ekipirano, vidi se stručnost i nije čudno da vam je 11 ljudi otišlo.

Dobro. Slijedeće, prelazimo na pojedinačne rasprave. Javio se kolega Miro Bulj, nema ga, gubi pravo na raspravu. Kolega Gordan Maras, nema ga, gubi pravo na raspravu. Time zaključujem raspravu a glasovat ćemo o ovome izvješću kad se steknu uvjeti.

Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. Želi li predstavnik predlagatelj dati dodatno obrazloženje? Da. Uvažena Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvažene zastupnice i zastupnici.

Naime, odredbom članka 8. Zakona o Državnoj komisiji utvrđeno je da predsjednika, zamjenike predsjednika i ostale članove Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade RH. U smislu odredbe članka 8. stavka 3. citiranog zakona član Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave se imenuje na razdoblje od 5 godina sa mogućnošću još jednog mandata, dakle još jedno imenovanja. Kako dosadašnje članice Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave gospođi Dariji Duždević ističe prvi mandat od pet godina Vlada RH je na sjednici održanoj 29. lipnja ove godine utvrdila Prijedlog odluke o razrješenju, a isto tako je na istoj sjednici, dakle utvrdila Prijedlog odluke o ponovnom imenovanju gospođe Duždević članicom Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Gospođa Duždević tako ispunjava sve uvjete za imenovanje koji su propisani zakonom i nisu utvrđene zapreke za njeno imenovanje na novu dužnost. Stoga predlažem u ime Vlade da se gospođa Duždević prihvati, razriješi i prihvati članicom Državne komisije. U ime kluba zastupnika prvi se javio uvaženi zastupnik Miro Bulj u ime zastupnika MOST-a. Nema ga, gubi pravo na govor. Vrlo kratko. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave važno je i neovisno tijelo RH, kontroliraju postupke javne nabave. Imamo točku dnevnog reda zasjedanja Sabora, znači Izvješće Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2016. godinu kada ćemo više govoriti o temi koja nas svih interesira, a to je javna nabava. Gospođa Darija Duždević je predložena od Vlade s obzirom da joj je istekao mandat. Još jedan mandat može imati, tj. može ga ponoviti. I mislim da evo, klub HDZ-a podržava imenovanje gospođe Darije Duždević članicom Komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Hvala lijepa. Nema nikog drugo tko se javio. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.